Nastavljamo s radom, iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika.

Izvolite, prego. Nadrealno je najbolja riječ za opisati dojam kojeg je ostavila prošlotjedna konferencije za medije glavne državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a na kojem smo mogli uživo svjedočiti rasapu hrvatskih institucija. Ljudi čiji je posao otkrivati i procesuirati korupciju i kriminal, izgleda da se primarno bave njegovim prikrivanjem i zataškavanjem. Kako to da im se, kako sami priznaju, baš u slučaju Gabrijele Žalac, bivše ministrice EU fondova i članice Predsjedništva HDZ-a, dogodio propust? Kako to za naše istražne organe nije bilo dovoljno indicija za nastavak istrage ili podizanje optužnice, a za europskog tužitelja jeste? Kako mrtav predmet može oživjeti? Ništa tu za USKOK i glavnu državnu odvjetnicu nije bilo, nikakvog znaka života u tom predmetu, ništa za što bi se moglo uhvatiti. Proglašen je mrtvim, toliko mrtvim da o potencijalnom mažnjavanju sredstava iz EU fondova nije bilo ni potrebe obavještavati Ured europskog tužitelja. O mrtvima sve najbolje, a onda čudo neviđeno. Zanima me kada su, nakon što su dobile iste obavijesti koje su imali i našijenke, strankinje odjednom pokazale da je predmet itekako vitalan, jesu li se našijenke onda začudile pa rekle kao u onom vicu o fazanima koji nastavljaju letjeti nakon maršalovog hica, vidi ih, mrtvi, a lete. Kako nakon ovog debakla vjerovati USKOK-u i glavnoj državnoj odvjetnici? Njihovi prethodnici Bajić i Cvitan su podnosili raporte stranim ambasadama, izvještavali strance o istragama koje vode i pokazivali im povjerljive dokumente, v. Wikileaks. I nakon svega toga im dlaka s glave nije pala, dapače, samo se zarotirali. Njihove današnje nasljednice su otišle u drugu krajnost. Dok su Bajić i Cvitan pokazivali strancima ono što nikako nisu smjeli, ove dvije kriju od stranaca ono što su im morale pokazati, kad već same nisu bile voljne ili nisu vidjele nikakav razlog da se Žalac i company i dalje istražuje. Bilo ih je mučno gledati kako se profesionalno i moralno raspadaju na toj konferenciji pred jednostavnim novinarskim pitanjima, ali s druge strane, bilo je i katarzično. Jasno je u potpunosti zašto nam je u Hrvatskoj na svim razinama ovako kako jeste, riba smrdi od glave, a kuća je klimava u temeljima. Potrebna nam je toliko temeljita reforma, pročešljavanje i pročišćavanje institucija da s pravom možemo govoriti o drugoj republici kad taj proces krene, a počet će. Možda se upravo na slučaju Žalac dogodi veliki lom. Uvažavajući presumpciju nevinosti, ali imajući u vidu izrazito visok postotak osuđujućih presuda na temelju optužnica europskog tužitelja u sličnim slučajevima, možemo zaključiti da je Andrej Plenković u strahu od raspleta ovog slučaja, čak i malo više nego Bulj i ja što se bojimo vatice. Samo nekoliko tjedana nakon pravomoćne presude HDZ-u za korupciju, Plenković je doživio hladan tuš. Priča kako njegov HDZ drugačiji pala je u vodu, njegove ljude koji upravljaju EU fondovima progoni EU tužitelj, čime mu se potpuno raspršio fiktivni temelj europskog državnika novog kova i ostala je samo kardelještina iz stare HDZ-ove navade. Hoće li u ovom slučaju biti „umazane ruke brzo se peru“ Tko je sljedeći? Je li istina da još neki ministri strahuju od OLAF-a? Kad vidimo da HDZ u odnosu na Sanaderovo vrijeme nije promijenio ni dlaku ni ćud, možemo li se s pravom upitati ima li pri postupcima i odlukama o nabavi opreme, testova, cjepiva i svega drugog za potrebe borbe protiv epidemije, sukoba interesa? Kad se radi o HDZ-u nakon druge pravomoćne presude i sada booster doze slučaja Žalac, je li razumno pomisliti da nije? Već na početku epidemije na nabavu Covid opreme stavljena je oznaka tajnosti i odlučeno je da se nabavlja mimo Zakona o javnoj nabavi, a prekjučer donedavni član Vladinog znanstvenog savjeta u intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji tvrdi da je na početku epidemije ponudio da će njegov laboratorij raditi PCR analize za 100 do 150 kuna i provesti 5 do 10 tisuća analiza na dan, no da su ga iz Vlade odbili i rekli, citiram, cijena ne može biti 150 kuna već mora biti 1500 kuna, a da bi se niža cijena smatrala nelojalnom tržišnom utakmicom, završen citat te dodaje kako danas, citiram, testovi koji u nabavi koštaju 10 do 15 kuna plaćamo 100 ili više kuna, završen citat. Kad ćemo malo o tome, drugovi? Hoćemo li uskoro morati osnovati saborsko povjerenstvo koje će istražiti sve odluke i sve tragove javnog novca koji je potrošen na i oko epidemije? Koliko je dežurnih higijeničara, znanstvenih i medijskih u sukobu interesa, tj. na ovaj ili onaj način povezano s izvjesnim farmaceutskim kompanijama? Mislite li da neće doći dan kad će se i to istražiti? Zapitajte se malo s pjesnikom, što se događa kad mrtvi fazani lete iznad naših glavi. Kad mrtvi fazani lete, a nijedan ne pada.

Moje ime je Marijana Puljak i ja sam saborska zastupnica. Pomažem svim liječnicima Hrvatske tako što sam se cijepila i što se pridržavam epidemioloških mjera. Liječnici, medicinska braća i sestre i sve drugo medicinsko osoblje heroji su ove pandemije, skriveni iza zastora u bolnicama pa njihove nadljudske napore ne vidimo, a ne cijepljenjem i ne pridržavanjem mjera još im i odmažemo. Zahvaljujem vam, dragi liječnici i medicinski djelatnici, zahvaljujem vam time što sam se cijepila i što vam vjerujem. Pozivam sve naše sugrađane da pomognu liječnicima kojima u svim drugim situacijama vjeruju i poštuju ono što propisuju. Traže njihovu pomoć kad im se upali grlo, kad se ozlijede, slome ruku ili nogu, kad dobiju visoku temperaturu, kad dobiju srčani napad, vjeruju liječnicima. Pozivam vas dakle da im vjerujete i sad, pomozite medicinskim djelatnicima koji su na rubu izdržljivosti hitnim cijepljenjem, time ćete pomoći i sebi i svojim bližnjima. Pomozimo liječnicima i medicinskom osoblju i cijepimo se.

Danas sam na „aktualnom prijepodnevu“ postavila pitanje premijeru i predsjedniku hrvatske Vlade gospodinu Plenkoviću. Na žalost odgovor nisam dobila. Pitanje se odnosilo na aferu softver. Nisam jedina koja mu je postavila to pitanje, ali premijer je uporno izbjegavao odgovoriti na isto. Ono što moram reći, dakle premijer se danas, svega danas nekoliko puta pohvalio kako ćemo dobiti 22 milijarde eura. Međutim nije spomenuo sa kojim kadrovima ćemo dobiti 22 milijarde eura i da li će sada kada su nam operativni programi kao ključni strateški dokumenti za povlačenje sredstava iz EU fondova nakon ove afere softver, a pitaj boga što će biti još u narednim danima i tjednima sa uhićenjima vezanim za tu aferu jer uhićene su svega 4 osobe. Da li će ti naši operativni programi zapeti na procesu pregovaranja u Bruxellesu i naravno što će se onda dogoditi? Rezultirati će kašnjenjem objave samih poziva. Jako puno poduzetnika mi se obratilo koji pripremaju upravo projekte za financiranje iz EU fondova i kažu da je vrlo neizvjesno znati što ih očekuje u predstojećem razdoblju, angažirali su konzultante, platili su ih. Sve nekakve svoje strateške smjernice za poslovanje, poslovne planove, strategije usmjerili su upravo i bazirali ih na financiranju iz EU fondova. Ja samo mogu reći da je meni u cijeloj ovoj aferi softver koja je otkrivena zapravo najviše žao ljudi, onih malih ljudi na najnižim operativnim razinama koji svakodnevno izuzetno marljivo i predano rade na pisanju EU projekata, na provođenju projekata za koje su dobili financiranje. I zapravo ova afera softver je jedna velika pljuska u lice upravo njima. Međutim, mi i dalje imamo velikih problema u cijelom sustavu i implementacije i prijave i kontrole EU fondova. Ono što je najbitnije jest da se evaluacija i odabir projekata svodi i dalje na broj aktivnosti i model najbrži prst kojeg je izumila i možemo patentirala upravo bivša ministrica Gabrijela Žalac. Također pravila za one koji su na najnižim razinama koji provode EU fondove se mijenjaju možemo reći tijekom same utakmice bez jasnog obrazloženja zbog čega je do istih došlo, a nejasni, nedvosmisleni i nekonkretni kriteriji podliježu subjektivnom dojmu vanjskih stručnjaka, te predmetno ocjenjivanje često nije u skladu sa pravilima iz poziva i priloga pozivu što je dokaz povrede postupka opisanog u uputama i dokumentaciji predmetnog poziva. Također poduzetnici se danas suočavaju sa predugim trajanjem postupka evaluacije i ugovaranja samog sufinanciranja što može dovesti do značajnih komplikacija u samom početku provedbe projekata. U konačnici zapravo ono što je glavni problem, da postoje, vidjeli smo postoje sankcije prema korisnicima, ali ne postoji danas u hrvatskom sustavu EU fondova apsolutno niti jedna sankcija koja se može provesti prema tijelima koja provode evaluaciju, implementaciju i kontrolu EU fondova. Naravno najveći problem našeg sustava EU fondova su dakako kadrovi. Premijer uporno ističe te 22 milijarde eura, ali ja ponavljam mi zaista nemamo kadrove sa kojima ćemo povući te silne milijarde iz EU fondova. Naši kadrovi u sustavu EU fondova rade za izuzetno niske plaće i bez iskustva. A kada steknu iskustvo treba reći da oni odlaze raditi u privatne konzultantske kompanije koje ih plaćaju duplo ili negdje čak triput više. Nije normalno da referenti u SAFU, u Agenciji za odgoj i obrazovanje koji su posrednička tijela razine dva rade za 6000 kuna sa završenim fakultetima, sa nekoliko godina radnog iskustva na projektima iz EU fondova, a vode istovremeno izuzetne višemilijunske infrastrukturne projekte. Moram reći također da sve te komplicirane i opsežne natječajne procedure nam nije nametnuo nitko iz Bruxellesa niti iz EU već ih je Hrvatska sama nametnula. Ponavljam Gabrijela Žalac je kreatorica evaluacije i odabira projekata upravo po modelu najbrži prst. Mora se također reći primjerice da ako danas poduzetnici u Hrvatskoj planiraju provedbu projekata s obzirom na mogućnosti okolnosti vremena prijave projekta od njihovog odabira i evaluacije prođe dvije i više godina. Dakle, cijeli sustav implementacije, prijave i kontrole EU fondova je u apsolutnom kaosu [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] a ova afera „softver“ samo je dodala tome točku na i.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege koristim priliku da sa ove govornice upozorim naše građane na dva goruća, dva problema. Prvi je vezan uz covid dodatak za umirovljenike. Naime, moram reći da 30. studenog ističe i zadnji rok da korisnici mirovina koji imaju mirovine, ukupna mirovinska primanja manja od 4000 kuna sa prebivalištem u Hrvatskoj sa jednim dijelom isplate mirovine iz inozemstva imaju treću mogućnost odnosno drugi rok prijave da dobiju covid dodatak koji je odlukom Vlade podijeljen umirovljenicima zbog toga što su imali povećane troškove života tijekom pandemije. Ja sa ove govornice sam predlagao veće iznose, međutim pregovarači su učinili što su učinili.

Danas ovdje čujem naručeno pitanje gdje sam probao dići povredu Poslovnika pa mi nije predsjednik Sabora Jandroković to dozvolio, naručeno pitanje. Ante Deur pita ministra Medveda o groblju u Vukovaru. I ministar mrtvo hladno u Hrvatskom saboru izjavljuje da su proširili groblje da bi sahranjivali umrle hrvatske branitelje, ali da su jedan dio groblja ostavili za nestale. Mislim da će to groblje koje je predvidio za nestale popuniti na žalost umirući hrvatski branitelji pogotovo logoraši koji su najugroženija skupina gdje u prosjeku umiru sa 54 godine. A na žalost da će ovo groblje koje je on predvidio za nestale ostati prazno, jer od nestalih nisu pronašli ništa. Ništa nisu pronašli, niti se trude da ih pronađu. Da imaju političku volju, da hoće moglo bi se odraditi dosta toga. Ne kažem sve, sve je vjerojatno nemoguće naći, ali od 1861 osobe da se ne može naći bar pola ili više od pola ja na to ne pristajem, niti ću ikad pristati. Znači nije im uspjela kolona, nije im uspjelo da ljudi ostanu doma. Ljude se teško može prevarit i zavarat, jer Vukovar je za običnog hrvatskog čovjeka simbol pobjede, simbol slobode, simbol stradanja i neće to nitko ugasiti u hrvatskom narodu, u hrvatskom srcu. Ali bilo bi i dobro nakon 30 godina podvući crtu i vidit što je poslije patnje Vukovara '91. godine do 2021. godine što je napravljeno, a što nije napravljeno. U jednoj emisiji kad sam bio gostovao na pad grada HDZ-ovci broje uvijek od aktualnog tko im je predsjednik Vlade od tad se broji vrijeme. Majke koje traže svoju djecu broje vrijeme od '91. godine. Njima ne znači zadnjih 5 godina, njima ne znači zadnjih 10 godina, njima znači svih 30 godina. Vrlo dobro znamo tko je obranio Hrvatsku, da je Hrvatsku obranila hrvatska sirotinja koja je prva se digla, uzela oružje u ruke i suprotstavila se JNA i četnicima. Bilo bi lijepo podvući crtu i vidjeti tko je kupio tvornice dok je hrvatska sirotinja ginula po ratištima. Čija su to djeca koja su pokupovala tvornice za kunu, otpuštala radnike i na kraju prodala i stavila sebi novce u džep. Znači da ima političke volje vrlo brzo bi se to riješilo. Imamo primjer Bugarske koja je to 2018. godine riješila jako dobro. Uvijek treba pogledati kod drugih što je dobro i uzeti i primijeniti kod sebe. Samo se bojim da mi taj dan dočekati nećemo jer mnogi koji su trenutno na vlasti ili njihova djeca bi se našli u grdim problemima.

Tako smo gotovi sa iznošenjima stajališta i sad prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda.

Sukladno članku 206. Poslovnika prihvaća se kao što sam rekao hitni postupak i objedinjuje se prvo i drugo čitanje, što znači da amandmani se mogu podnijeti do kraja današnje rasprave. Na osnovi članka 197. Poslovnika raspravu su provela dva odbora Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Sa nama je gospodin državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktura gospodin Josip Bilaver. Hoćete dati uvod? Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Republika Hrvatska kao pomorska država živi s morem i od mora, te kao zemlja sa više od 1000 otoka od kojih je 50 naseljenih na toj tradiciji, prirodnom bogatstvu temelji razvoj pomorstva kao jednu od strateških odrednica razvoja gospodarstva. Jedan od osnovnih strateških ciljeva Vlade RH a time i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je prije svega održavanje trajne povezanosti otoka sa kopnom i otoka međusobno kao i povećanje učestalosti postojećeg, te uvođenje novih linija u pomorskom prometu. Time se osigurava bolja mobilnost stanovništva, brži i ekonomičniji prijevoz, ujednačeni razvoj županija, povezanost raznih vidova prometa što je istovremeno i preduvjet razvitka gospodarstva i stvaranja boljih uvjeta života kao i ostanka stanovništva na otocima. Trenutno važećim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu uređuje se sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza kojim se osigurava redovita pomorska povezanost naseljenih otoka sa kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim brojem redovnih linija u oba pravca radi ostvarivanja općeg gospodarskog interesa koji se ogleda u poticanju demografskog i održivog gospodarskog razvoja otoka, te unapređenja uvjeta života i rada ljudi na otocima. Zakon je od svoga stupanja na snagu 2006. godine mijenjan i nadopunjavan šest puta zbog usklađenja sa propisima EU o primjeni načela slobode, pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica, pravima putnika prilikom putovanja morem i unutarnjim plovnim putevima. Odlukama i priopćenjima Europske komisije u svezi državnih potpisa koje se dodjeljuju brodarima za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, te proširenjem povlaštenih kategorija putnika koji ostvaruju pravo na besplatni i povlašteni prijevoz. U međuvremenu su stupili na snagu Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o koncesijama a s obzirom na to da se radi o zakonima koji se uređuju postupci javne nabave te davanje koncesija koji se primjenjuju i prilikom javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog interesa odnosno davanje koncesija za obavljanje javnog prijevoza na linijama bez obveze javne usluge. Potrebno je novim zakonom uskladiti posebnosti javnog linijskog prijevoza s tim zakonima. Donošenje novog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu prvenstveno će se uskladiti odredbe vezane uz postupak davanja ovlaštenja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja s propisima EU. Nadalje, postupci koji se odnose na postupanje prije dodjele potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge uskladit će se sa Zakonom o državnim potporama. Novim zakonom će se urediti i pitanja raspodjele koncesijske naknade na profitabilnim lokalnim, županijskim i međužupanijskim linijama s obvezom javne usluge koje se dodjeljuju temeljem propisa kojima se uređuje koncesija. Donošenje ovog zakona posebno je važno za brodare prilikom obavljanja obveze javne usluge temeljem ugovora o javnoj usluzi, a koja nisu bila uređena dosadašnjim zakonom npr. promjena broda tijekom važenja broda o javnoj usluzi, godišnje poravnanje naknade za javnu uslugu na neprofitabilnim linijama, pitanje uvođenja novogradnje na liniju koja su povezana s rokom na koji se povjerava obavljanje javne usluge i sl. Također, novim se zakonom uređuje i obveza vraćanja primljene naknade za javnu uslugu u državni proračun ukoliko bi ona premašivala ono što je potrebno brodaru za podmirenje neto troškova obavljanja javne usluge, a što do sada nije bilo adekvatno uređeno postojećim zakonom. Poštovani državni tajniče.

Vidimo da neka plovila na struju su već uvedena u nekim nacionalnim parkovima, ali za ove nekakve kraće linije koje sad imamo.

Inače mi smo od članstva u EU rekao bih jako profitirali baš izrazito je to vidljivo u ulaganju u pomorsku infrastrukturu u rekonstrukciju proširenje, izgradnju novih luka i lučica pa možemo se pohvaliti sa preko milijardu kuna povučenih sredstava iz EU iz Operativnog fonda Konkurentnost i kohezija. Godišnje također smo davali preko 80 milijuna kuna iz državnog proračuna za unapređenje lučke infrastrukture za one projekte koji nisu mogli biti kandidirani na fondove EU te preko 10 milijuna kuna ulaganja u pomorsko dobro. Dobro ste detektirali, ono što nam predstoji je svakako ulaganje u obnovu flote, a prije toga u obnovu infrastrukture u punionice i prije svega tu mislim i na LNG, ali prije svega i vodik i baterija [[Upadica Radin: Hvala.]] u što ćemo sigurno ulagati u budućem razdoblju. Poštovani državni tajniče. Evo živeći na otoku prije desetak i više godina ovo vrijeme i ono vrijeme je neusporedivo što se tiče brodskih linija i mislim da je ovaj zakon napravljen jako dobro i da je obuhvatio sve ono što je nužno da bi se doista uredio prijevoz prema otocima. Meni je jako drago da ste ovdje kad ste govorili o povlasticama da ste uključili sve kategorije, a posebno one koji su bili izostavljeni, a to su djeca sa posebnim potrebama.

Mi imamo 55 linija od čega je 44 neprofitabilnih, 11 je profitabilnih što pokazuje na neki način dvije stvari, jedna je da država uz velike i financijske napore želi zadržati naše stanovništvo na otocima bez obzira na trenutni broj stanovnika na tim otocima i također pokazuje da su nažalost od 50 naseljenih otoka veliki broj njih rijetko naseljeni. Međutim, to nas nije do sad sprječavalo, a neće ni ubuduće da održavamo te linije, a i ovaj novi zakon nam daje za pravo vjerovati i na neki način i potvrdu smjera Vlade da ćemo i dalje održavati te linije. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovaj zakon sa Zakonom o otocima su dva najvažnija zakona koji utvrđuju način rješavanja intervencija države, postupanja županija, gradova i općina na hrvatskim otocima. Dugo vremena je Zakon o otocima bio onaj zakon koji je regulirao određene poboljšice, subvencije, potpore otočanima, tek kasnije ovim zakonom su preuzete odredbe koje definiraju prijevoz i plaćanje i potpore za povlašteni ili besplatni prijevoz. Držim da bi trebalo u ovom zakonu predvidjeti, a Klub zastupnika HDZ-a će dati amandman u kojem ćemo amandmanu predložiti da se za cjelogodišnji besplatni prijevoz uključe i vozila vatrogasnih postrojbi koji su u pravilu u vlasništvu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a koji su pak u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Na taj način mislim da ćemo značajno pomoći i jedinicama lokalne samouprave, ali prije svega vatrogascima koji često puta odlaze i kad nije intervencija zbog servisa, zbog nabavke ili nekih drugih razloga na I do sada su vatrogasci bili uključeni, dobrovoljni vatrogasci nisu bili uključeni i to u onom dijelu kad su bile intervencije, međutim s obzirom da znamo da je otežano na neki način i financiranje posebice dobrovoljnih vatrogasnih društava, mislim da je to svakako opravdano i vjerujem da će Vlada prihvatiti taj amandman.

Znači usvajanje ovoga zakona po vašem osobnom mišljenju koja je to najveća korist koju će imati naši otočani, je li to proširenje svih ovih kategorija povlaštenog i besplatnog prijevoza, jel to stabilnost brodarskih linija makar neprofitabilnih? Usvajanjem ovoga novog zakona u biti što najviše naši otočani dobijaju? Sad vaše osobno mišljenje, hvala. Važno je naglasit da trenutno naši otočani i ovakav veliki široki sustav i prava broja linija, učestalost linija je sigurno jedan od najkvalitetniji, ako ne najkvalitetniji u EU. Tako da po pitanju kvalitete i on je do sada bio na visokom nivou, međutim ovaj zakon će omogućiti da te linije na pojedinim linijama gdje postoji interes budu i učestalije. Svakako će omogućiti nastavak financiranja dosadašnjih, pa i neprofitabilnih linija jer nam je stalo do, do lokalnog stanovništva, a kao što sam prije rekao, evo vjerujem da će vlada prihvatiti i ovaj amandman gdje će svi dobrovoljni vatrogasci i vatrogasna društva tokom cijele godine neovisno o intervencijama imati besplatan prijevoz i mislim da su to uz transparentnost zakona i buduće koncesionare na pojedinim linijama najveći benefiti ovog zakona. Jedan od najdražih meni osobno postignuća u političkoj karijeri je prisiljavanje ili poticanje vlade da u ovaj zakon ugradi odredbu o pravu na besplatan prijevoz djece sa teškoćama u razvoju i to se dogodilo. E, a drugi najdraži dio će mi biti ovo što je kolega Bačić rekao, a to je za vatrogasce. Naime, prije nekoliko godina osobno sam dao zaključak koji je tada parlamentarna većina odbila da se vatrogasci uvrste u ovu skupinu s besplatnim prijevozom. Gradonačelnica grada Korčule i gradonačelnica grada Supetra u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću su to predložile i predlagatelj je prihvatio, ali nije unio u zakon.

Hvala. Zahvaljujem poštovani g. zastupniče. Ja se sjećam kad smo razgovarali tada o inicijativi udruge „Brački pupoljci“ da smo jednoglasno ovdje zaključili da to nije zapravo zasluga niti tada i danas vladajuće većine, a niti oporbe nego da je to nekakvo civilizacijsko postignuće i da je zapravo priznanje udrugama koje su, koje su to tada predložile, a vlada je zapravo ta koja je to tada prihvatila i u tom trenutku nismo prisvajali ni na koji način nitko od nas nikakve političke poene tako da mi je, ja ću ostati i dalje na onom zaključku koji je bio prije nekoliko mjeseci.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evidentno je da zapravo ovaj zakon se harmonizira sa dijelom propisa EU, dijelom nacionalnih propisa od Zakona o javnoj nabavi itd., a vidimo da u postojećem zakonu nije bila evidencija ukrcaja putnika i vozila na brod, da se ovim novim zakonom to uvodi. Zbog čega je potrebna ta statistika, zbog čega nam je potrebna ta evidencija broja putnika i vozila koji se ukrcavaju na brod? Bila je evidencija, al ne tako striktna i rekao bih ne tako transparentna, tako da mi ovim uvođenjem sustava na sve brodove koji obavljaju prijevoz u obalnom linijskom ćemo doskočit nažalost onima koji su privilegija kojom je Vlada RH propisala i koji je sabor izglasao da ne bude kršenja odnosno zlouporabe od strane pojedinaca koji su na neki način manipulirali sa otočnim iskaznicama, tako da ovaj jedan sustav koji ćemo uvesti u sve brodove će spriječit takve stvari, anomalije u budućnosti, mislim da je to dobro. Poštovani državni tajniče, evo ja ću vas upozoriti na jednu sitnicu o kojoj se nadam se vodi računa, a to je kod davanja koncesija za javne usluge prijevoza da se ne izdvajaju linije što je bio slučaj koje su iznimno profitabilne, a da se državnoj tvrtki kao što je Jadrolinija ostavljaju one koje su neprofitabilne. Imali smo sličnu situaciju odnosno imamo je u Hrvatskoj pošti gdje danas neke usluge zapravo može raditi i profitabilne bilo tko i zapravo i postoji interes, dok Hrvatskoj pošti kao državnoj tvrtci zapravo ostaju mnoge usluge koje moraju obavljati po zakonu, a ne donose profit odnosno ne donose zaradu odnosno ne pridonose funkcioniranju te državne tvrtke. Što se tiče i profitabilnih linija postoje linije koje obavlja Jadrolinija, inače ja, malo koja linija na kojoj se Jadrolinija nije natjecala, međutim s obzirom na sustav kakav je bio do sada, ubuduće će bit sustav putem koncesija na koji će se javljati brodari. Nama je Jadrolinija bitna, važna, ona obavlja linije i gdje nijedan privatnik ne bi obavljao, tako da i sam položaj Jadrolinije koji je propisan posebnim zakonom govori o važnosti Jadrolinije. Ono što Jadroliniju svakako čeka jest osuvremenjivanje flote i mi ćemo ju sa naše strane sa strane ministarstva Vlade RH apsolutno pomoći da tu naprave određeni iskorak, a posebice u povlačenju europskih sredstava i da krenu u nabavku novih brodova ako Bog da da se proizvode isti ti brodovi baš u hrvatskim brodogradilištima. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Dok druge linije koje nisu toliko profitabilne npr. kao nebitno Split – Vis ili Šibenik – Žirje je obavljala Jadrolinija. Dakle tu moramo stvarno voditi računa o tome da državna tvrtka koja pokriva sve da u nekom slučaju ne bude ovdje zakinuta nego da se vodi računa da davanje nekih profitabilnih linija na tržište, znači neku nemilosrdnu bitku tržišnu bez uvjetovanja provođenja usluga negdje drugdje ne bi se smjelo dogoditi. Ali nadam se da o tome vodite računa.

Dolazim iz županije koja u odnosu na obalnu liniju ima najviše otoka. I sad ću vam reći jednu stvar koja možda nije toliko vezana za ovaj zakon, ali evo pošto ste svi tu vezani uz ovu temu zapamtite evo ovo. Postoji blizu Šibenika jedan otok zove se Tijat, a također postoji jedan brod koji se zove Tijat.

To vam je onaj stari brod, ona stara pruga i on je zapravo jedan simbol Jadrolinije u Šibeniku. Ja vas s ovog mjesta pozivam da po pitanju tog broda, a vjerujem da u Hrvatskoj još negdje ima sličnih brodova nemamo samo ekonomsku računicu, jer se radi o jednoj vrijednosti koja nije, koja se ne može isključivo izračunati kroz novac. U trenutku kada taj brod Jadrolinija pošalje na rezalište, izgubili smo tradiciju, kulturu, baštinu, ono što Šibenik je što šibenski akvatorij je. Imajte to na umu, ljudi su, ljudi Šibenčani svi bez obzira odlazili na šibenske otoke ili ne su iznimno vezani ja ću čak reći zaljubljeni u taj brod.

Dakle, to je ono što evo sam vas ja ovdje htio upozoriti s tim da evo postoji puno luka u koje treba uložiti još novca. Naravno tu mislim prije svega dolazim iz Šibenika evo da tu treba u Šibenik uložiti u luke i ali ću ovdje reći i za Split.

Znači 5 milijuna putnika. Infrastruktura iako se ulagalo, ja smatram da se tu mora još uložiti s obzirom na značaj te luke prije svega za putnički promet. Imali smo ulaganja u neke druge luke, kao npr. zadarsku Gaženicu, nisam protiv toga dapače, ali smatram evo da je tu možda Split zapostavljen i da bi trebalo stvarno barem djelić tog novca koji je uložen u Gaženicu koja je znatno manja luka znači i ulagati u splitsku, splitsku luku. I možda još jedna sitnica koja evo ne znam koliko je za ovu raspravu ali ja ću je spomenuti. Dakle, veliki trajekti npr. kao što je Hrvat ili Marijan koji voze za Brač, a ja sam upoznat jer evo ga supruga mi je, suprugina obitelj mi danas živi na otoku Braču pa sam često tamo, oni imaju svoje kafiće, restorane i oni su u koncesiji isti, to znate je li, dakle uvijek ima natječaj. Interesantno je da čak i oni konobari tamo moraju imati brevet da bi se uopće koncesionar natjecao da bi dobio tu koncesiju. I u van sezone pića su ja ću reći prihvatljive cijene, međutim u sezoni, u sezoni ja ću sad pogriješiti, ali ja mislim da sam ja tamo pivo plati 35 kuna. Zašto ovo govorim? Taj kafić on prije svega treba doprinijeti kvaliteti putovanja, dakle to je neka dodana usluga, a nije smisao tog kafića da netko ostvari tu nenormalan profit, jel me razumijete. Ako taj kafić od domaćih ljudi gotovo nitko ne konzumira jer su cijene takve da se ne može tura pića okrenuti, normalan čovjek znači koji dođe na trajekt ne može platiti kavu 20 kuna, onda to nema smisla. Dakle, ja smatram da bi Jadrolinija kao znači tvrtka, državna tvrtka koja daje koncesiju na te kafiće trebala nekim ugovorom ograničiti cijene. Ne može pivo na trajektu u jednoj, u plastičnoj čaši biti jednako skupo kao u restoranu koji ima Michelinovu zvjezdicu. I mislim da je to logično, možda smiješno, možda nije za ovu raspravu, ali evo dakle cijena piva kroz, kroz ovaj zakon koji zapravo s tim nema nikakve veze.

Marijan rekao sam, trajekt Hrvat svi trajekti zapravo koji voze Split-Supetar imaju kafiće gdje su iznimno dakle nemojte, da li vi imate dobru plaću vi zapravo i možete ajd. na Braču niti jedan mještanin ne plaća 35 kuna, to ste rekli? Hvala lijepa.

Dobar dan. Evo ja neću o cijenama kave u brodskim kafićima, da ne bude to svrha ovog zakona. A evo potvrdit ću kolegi Zekanoviću Split je zaista treća luka na Mediteranu i to nakon Napulja i Pirea koji su prve dvije luke, a iza nas su dakle iza Splita su Istambul, Aleksandrija, Barcelona itd. znači u 2019. koja je bila rekordna godina bilo je 5,6 milijuna putnika i 827.000 vozila ili 29, onda krivo piše izvor koji čitam. Ali evo da se vratimo malo na temu ovog zakona, dakle Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu u kojem se uređuje sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza i povezanost evo naseljenih otoka i sa kopnom i između sebe dakle reguliraju se broj redovnih linija. I zaista ovaj zakon je mogu slobodno reći od životne važnosti stanovnicima otoka radi gospodarskog razvoja i uvjet je njihovog opstanka i razvijanja uvjeta života i rada ljudi na otocima. Zakon je od 2006.g. do danas evo kako smo vidjeli u uvodu mijenjan nekoliko čini mi se pet, šest puta radi usklađenja sa propisima EU, a ovog puta se ponovo osim usklađivanja sa EU uvjeti za njegovu izmjenu su usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o koncesijama koji je evo nadopunjavan prošle godine i Zakonom o državnim potporama koje se dodjeljuju brodarima kao naknada za javnu uslugu.

Do sada su se ti podaci prikupljali na temelju podataka brodara o prodanim kartama, a sada se evo uvodi sustav kada će se evidentirati prilikom samog ukrcaja na brod i putnici i vozila i onda će se na temelju toga i regulirati njihovo pravo na besplatni povlašteni prijevoz. E sada se nekoliko pitanja postavlja oko izmjena ovog zakona, jedna je obzirom sam evo informatičar ili informatičarka po struci postavlja mi se odmah pitanje oko uvođenja ovog centralnog informacijskog sustava, dakle mi ovdje uvodimo još jedan. Dakle, sad će na kraju osim jednog nekog objedinjenog sustava imat ćemo tri odvojena sustava i koliko sam uspjela razumjeti iz ovoga zapravo i ne povezana sustava. Dakle, imamo novi sustav evidencije putnika i vozila pri ukrcaju na brod, to je taj centralni informacijski sustav ili CIS kako ga zovu, dalje operateri i dalje imaju obvezu unosa broja ukrcanih putnika u tzv. CIMIS to je integrirani pomorski informacijski sustav, on je uspostavljen temeljem propisa o sigurnosti plovidbe, a imamo i tzv. SEOP ili informatički sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, dakle tri odvojena informatička sustava. To je ono meni u 21. stoljeću odmah mi zvoni na neki alarm, zašto nismo neki od postojećih sustava mogli samo proširiti sa novom funkcionalnošću već smo uveli još jedan dodatni tako da imamo sad tri odvojena. Pored ovoga bez obzira na ovaj CIMIS i dalje operateri moraju svakoj lučkoj upravi posebno slati mjesečni izvještaj o broju ukrcanih iskrcanih putnika radi njihove statističke evidencije. Dakle, nekako gomilamo te informatičke sustave, a bez ikakve međusobne povezanosti, dakle umjesto da imamo jedan objedinjeni danas smo ih evo ovdje i s ovim zakonom uvodimo još jedan. Drugo pitanje koje se postavlja je evo čemu hitnost ovog zakona? Dakle ovo je zakon u hitnoj izmjeni, prvo i drugo čitanje, hitnost se ovdje u uvodu opravdava time što treba kaže se osigurat provedbu akata EU i to odluke Komisije iz pazite 2011.g. i onda dviju uredbi od kojih je jedna iz 1992., a mi hitno to evo, hitna procedura, a primjenjujemo uredbe ima 20 godina stare. Dakle, jedna je uredba iz '92., druga iz 2010. dakle požurili smo 20 godina. E a sad u obrazloženju hitnosti zapravo navodi se dalje pravi razlog hitnosti, dakle stupanja na snagu novog Zakona o prijevozu linijskog povremeno obalnom pomorskom prometu definirano je kao ključna etapa u provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, dakle to je razlog hitnosti.

U javnoj raspravi ako pogledate primjedbe, ono što smo pročitali da operateri daju kao primjedbu, jedna od primjedbi je dakle ovim zakonom se uvodi sustav nadmetanja za javni linijski prijevoz bez obveze javne usluge ono čega se oni boje da će se ovaj, taj postupak nadmetanja zakomplicirati samim žalbama i poznavajući evo i rad agencije i nekakva loša iskustva u radu s tom agencijom boje se da će se taj cijeli postupak produžiti, rješavanje žalbi će se produžiti i onda možda neće ni stići na početak sezone zapravo koji je ključan za održavanje ovakvog tipa linije. A osim toga kaže koncesionar koji se natječe, koji na natječaju zapravo dobije liniju ne smije je održavati do okončanja žalbenog postupka. Dakle, tu može doći do problema, postupak traje li traje, žalba na žalbu itd., a mi nemamo onda koncesionara koji, dakle može dovesti do poremećaja u tom ljetnom, ljetnom periodu. Evo možda krivo, krivo iščitavam zakon. Evo čula sam, bila sam na sastanku odbora, pa nisam ovaj čula, htjela sam govoriti o ovoj primjedbi otoka Brač i Korčula odnosno gradova Supetar i Korčula da vatrogasci bi trebali imat besplatan, besplatan prijevoz za svoja vozila, dakle vatrogasna vozila koja se nalaze na otoku kad idu na kopno raditi obavezne tehničke preglede, ateste, servise i slično, danas oni imaju, koriste povlaštene cijene zapravo, a ono što je traženo da imaju iste uvjete kao i njihovi kolege sa kopna da taj zapravo prijevoz bude besplatan.

Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Glavni državni tajnik je u svom uvodnom dijelu uglavnom iznio razloge zbog čega pristupamo izradi novog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Ovaj zakon je, koji je na snazi donesen 2006.g., tada smo ga donijeli uz određeno nezadovoljstvo brodara, jasno hrvatskih brodara, dio i sindikalaca u pomorstvu prije svega Jadrolinije bio je tada nezadovoljan donošenjem zakona, a mi smo taj zakon tada donosili kako bismo mogli pripremiti hrvatsko pomorsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU gdje je do tada jednog monopolističkog položaja Jadrolinije trebalo uvući u jedan tržišni način upravljanja pomorskim prometom gdje je, što onda dovodi do liberalizacije tržišta. Tada sam, ja sam taj zakon i osobno pisao i sa svojim suradnicima, tvrdio da ne da taj novi, tadašnji zakon neće oslabiti poziciju Jadrolinije već će je očvrsnuti i to se doista i dogodilo. Jadrolinija je kroz proteklih od tada već 15.g. snažno ojačala svoju flotu, pomladila svoju flotu. Tada smo bili i uspostavili jedan model u kojemu bi poticali hrvatske brodare koji grade u hrvatskim brodogradilištima da dobijaju 20% subvencija, 10% iz Ministarstva mora, a 10% iz Ministarstva gospodarstva. Ovo govorim iz razloga što želim reći da je, liberalizacija tržišta dovodi do poboljšanja pomorskog linijskog obalnog prometa, poboljšanja koje doprinosi s jedne strane boljem korištenju, mogućnosti pristupa usluzi od strane otočanina, ali s druge strane izoštrava brodara, pa brodar mora još bolje funkcionirati, osigurati bolje brodove, mlađe brodove, kvalitetnije i luksuznije itd., itd. i to se doista i dogodilo.

Mi smo tada kabotažu ostavili isključivo nacionalnim brodarima, a kabotaža podrazumijeva nacionalnu plovidbu odnosno plovidbu između, u unutarnjim, u teritorijalnom moru, u unutarnjim morskim vodama i spajanje luka u jednoj nacionalnoj državi. Taj promet tada nismo bili omogućili drugim brodarima koji dolaze iz država članica EU, niti drugim brodarima koji dolaze iz trećih država. Kasnije smo, kasnije smo izmjenom zakona jer je to bio jedan od preduvjeta za ulazak u EU, to bi se napravili i onda smo kabotažu omogućili i drugima, ali ta činjenica s kabotažom omogućili i drugim brodarima, pa i članica EU ništa nije bitno promijenila zbog toga što smo to tada i znali. Osnažena je domaća flota, zakon je propisao još neke dodatne uvjete koje moraju ispuniti brodari i u pitanju posade i znanja hrvatskog jezika itd. i nije se dogodilo da bi u kabotaži, hrvatskoj kabotaži taj pomorski promet obavljali, obavljali strani, strani brodari, što ne znači da se u nekom budućem vremenu neće dogoditi, a znam i već je bilo slučajeva da su se javili strani brodari na natječaje koji je, koje je Agencija za linijski obalski pomorski promet i raspisivala, ali nisu bili najpovoljniji. Prema tome, ovaj zakon je iznimno važan i za brodara i za otočane što sam maloprije rekao.

Ja bi još dodao i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jer kada mi govorimo o Zakonu o linijskom obalnom pomorskom prometu onda je potpuno jasno da je važan segment kvalitetnog tog pomorskog povezivanja hrvatskih otoka izgradnja luka. I pozdravljam napore ministarstva i vlade koji su kroz ovu, kako smo je nazvali renesansu na hrvatskoj obali, ušli u brojne investicije gdje se, gdje se grade ili rekonstruiraju. Prema tome, kad govorimo o ovom zakonu njime prioritetno govorimo o brodovima, o pomorstvu i o cijenama.

Prema tome, dobro je da je vlada kroz taj program, a uz sredstva EU ušla u vrlo, vrlo velike investicije koje podižu kvalitetu same luke, a samim time onda jasno se postavlja pitanje i kvalitetnijeg broda. I ja mogu reći da je u posljednje vrijeme doista je na hrvatskim otocima podignuta ta razina i kvaliteta pomorskog povezivanja.

Ali smo tada tvrdili i to je doista tako što su kroz realizaciju Zakona o otocima, kroz izmjenu ovoga zakona da smo mi u stvari doista jedan dio života na otocima i kad je u pitanju pomorska povezanost i poticanje komunalnih djelatnosti, izgradnja brojnih sustava komunalne, društvene i gospodarske infrastrukture napravili jedan iskorak na hrvatskim otocima. Ja želim reći da je Hrvatska sa svojim položajem de facto apsolutno pomorska država s obzirom na činjenicu već je spomenuto 1244 otoka, 435 luka koje su kategorizirane od toga ih je mislim 80-tak koje su, 101 luka koja su u funkciji pomorskog povezivanja hrvatskih otoka. Sa činjenicom da imamo brodogradnju, sa činjenicom da imamo preko 22.000 pomoraca, sa činjenicom da smo, da u svim segmentima funkcioniranja pomorstva Hrvatska ima ako hoćete i Hrvatski klasifikacijski zavod, Hrvatski …/nerazumljivo/… institut, da gotovo diljem cijele Hrvatske imamo razvijenu mrežu ispostava ministarstva kao lučke kapetanije, Hrvatska doista i de facto a ovim ovakvim zakonima i de jure prava pomorska država. I zato i pozdravljam ovu činjenicu da ovaj zakon donosimo ne samo zbog toga što ćemo s njime, što ćemo s njime ovaj zadovoljiti, zadovoljiti Nacionalni plan oporavka i otpornosti, što ćemo kroz tu zelenu tranziciju omogućiti da se na hrvatskim, da se kroz jedan srednjoročni period od 10, 15 godina izmijeni ta jedna kategorija brodova bilo da su to Ro-Ro brodovi bilo da su to brze, brzi katamarani, bilo da su to klasični brodovi nego ćemo doista pomoći kvalitetnijem prometnom povezivanju hrvatskih otoka i to upravo kroz realizaciju ovoga zakona. Kako sam i sam otočanin pa ja mogu vidjeti da je sve veći broj komercijalnih linija koje su prije svega brzobrodske koje spajaju hrvatske otoke. Nama je do prije par godina bilo gotovo nezamislivo da vi možete krenuti iz Splita i doći u Dubrovnik i dotaknuti svaki, gotovo sve osim Lastova, srednjodalmatinske otoke, dakle i Brač i Hvar i Korčulu i Mljet i Lastovo.

A da ne kažem koliko je turista, svaki 5 turist, svaki 5 turist u Hrvatskoj je gost i turist na hrvatskim otocima što značajno i jasno doprinosi hrvatskom BDP-u kad znamo da 20% hrvatskog BDP-a dolazi upravo iz turizma. A da bi se to ostvarilo ovakav zakon to doista omogućava jer se povećava ta jedna fluktuacija turista koji dolaze u Split ili Dubrovnik, on dnevno dolazi i na otoke ili na Dugi otok ili na bilo koji Ugljan, Pašman, bilo koji hrvatski otok Rab ili ne znam koji drugi Krk iako Krk više u klasičnom smislu teško smatrati otokom, ali govorim upravo dobri brodovi, dobre luke, kvalitetni pomorci, kvalitetne posade, subvencioniranje od strane države što ovaj zakon i podrazumijeva doprinosi tom jednom gospodarskom razvoju otoka, ali prije svega u funkciji cjelokupnog razvoja RH.

Izvolite.

Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovani tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege evo pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Zakon donosimo po hitnom postupku, a razlozi za izmjene i dopune ovog zakona jesu jasnije i detaljnije propisivanje pojedinih odredbi posebno onih koje se odnose na sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza po pitanju redovne pomorske povezanosti naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno koji jesu od velikog značaja za održiv razvoj otoka. Danas je u linijskom obalnom pomorskom prometu uspostavljeno 56 državnih linija od kojih je dobar dio njih osobito izvan turističke sezone nerentabilan i takve se linije uglavnom subvenciraju, subvencioniraju u prosjeku s oko 300 milijuna kuna godišnje. Naravno da Klub Socijaldemokrata smatra javni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom prometu važnim faktorom bez kojeg održiv razvoj naseljenih otoka ne bi bio moguć. I iskoristit ću ovu priliku potaknuta sličnom problematikom i reći da je jednako važan za održiv razvoj kao i javna usluga linijskog autobusnog prijevoza na kopno. I iskoristit ću ovu priliku da apeliram na županije da čim prije riješe pitanje financiranja i tih ugovora koji je nužno riješit hitno raspisivanjem natječaja jer o tome smo raspravljali ovdje u Saboru prije šest mjeseci, no do danas se ne nadzire rješavanje ovog pitanja i ne postoji odgovor kad će doći trenutak za potpisivanje i sklapanje ugovora koji su kao što sam rekla jednako važni i za razvoj ruralnih područja, ali i za opstanak naših prijevoznika koji su na rubu kolapsa. No da se vratimo na linijski prijevoz u pomorskom prometu. Pozdravljamo u svakom slučaju smanjenje administracije kao i stvaranje boljih uvjeta za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz, posebice za prijevoz osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. No pitanje je hoće li se ostalim predloženim izmjenama ovog zakona olakšati ili otežati obavljanje usluge koncesionarenja s obzirom da će im kako oni sami ističu postupak javnog nadmetanja u samom procesu obavljanja pomorskih linija umanjiti interes jer se u želji za unapređenjem i pomlađivanjem flote traže uvjeti uvođenja novogradnje što predstavlja rizik brodarima jer da bi konkurirali moraju uložiti u novu flotu ili u njezinu nadogradnju. Brodari su svjesni da veću pozornost treba posvetiti modernizaciji flote no uvođenje novogradnje na liniji u javnom linijskom prijevozu nisu mala ulaganja, a zahtijevaju i određeni vremenski period prilagodbe što je izazvalo zabrinutost domaćih pomoraca da će izgubiti na konkurentnosti. I evo pitanje vatrogasnih vozila, već su ranije kolege kroz replike apsolvirali, no definitivno smatram da je ono moglo biti prihvaćeno iz javnog savjetovanja i da doista nije bilo potrebe da se sad evo ide sa amandmanima. No dobro. Ono što također držimo važnim spomenut kad raspravljamo o ovom zakonu o pomorstvu je vijest koja nam je stigla prije dva tjedna sa sjednice Vlade, a to je da Brodarski institut ide u likvidaciju. I doista veliki upitnik se javlja kad čujemo da Hrvatska koja je tradicionalno pomorska zemlja koja ima velika brodogradilišta, koja ima znanje i iskustvo u ovom području te koja školuje inženjere brodogradnje likvidira tvrtku kao što je Brodarski institut. Tvrtku koja se 73 godine bavila projektiranjem brodova sad će staviti ključ u bravu. Tvrtka koju su već desetljećima glavni poslovi projektiranje plovila, eksperimentalni razvoj proizvoda, izrada prototipa, projektiranje, nadzor, mjerenja, ispitivanja u pomorskim industrijskim tehnologijama te koja je takve poslove obavljala po sistemu ključ u ruke ovaj put će ipak staviti ključ u bravu.

Izvolite.

Vrlo često se na ovim temama nađem u situaciji da se moram složiti s kolegom Bačićem i s kolegom Borićem, nije mi zbog toga žao ako premijera zanima, pa ću se tako ovaj put u većem dijelu složiti. Zakon o otocima je jedna vrsta otočno ustava, a Zakon o obalnom i linijskom itd. prijevozu bi bio jedna vrsta ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, samo smo mi ovdje jedna prometna manjina recimo to tako. A onda bi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama bila jedna vrsta zakona o uporabi jezika i pisma ili školovanje ili nešto.

Držim da rješenja koja su predložena u ovom zakonu predstavljaju napredak, sa amandmanom koji će predložiti klub HDZ-a, klub SDP-a i osobno kao zastupnik to će se onda popraviti ono što se treba popraviti i treba također reći da su brodari, posebno državni brodar, a i drugi koji su dobili koncesije u mnogočemu o kvaliteti njihovog rada ovisi ustvari i kvaliteta turističke ponude na otocima, ali o radu ministarstva, županija pa tek onda lokalne samouprave ovisi i situacija sa infrastrukturom u lukama jer smo sve češće svjedoci da promet, cestovna infrastruktura, posebno u ljetnim mjesecima, a posebno vikendom ustvari njena kvaliteta ima za rezultat da ustvari stane život u obalnim gradovima dakle primjerice u gradu Splitu je nemoguće normalno prometovati subotom i nedjeljom negdje 1.7. do 1.9., a i u nekim drugim otočnim mjestima koji imaju luku i da sljedeći korak ustvari treba onda biti da se i dio lučke infrastrukture naslanja na rješenja koja su u ovome zakonu. Drugo što želim reći, ono to je svakako bitno za otočane je da su linije pouzdane, relativno česte, redovne i ne pretjerano skupe. Svaka izmjena zakona na svu sreću proširi krug onih koji imaju pravo ili na povlašteni ili na besplatni prijevoz. U ukupnim iznosima državnog proračuna nije to neka velika i ogromna stavka, ali pokazuje odnos društva, države, Vlade bilo koga prema određenim ranjivim skupinama u društvu, a to što se tiče pitanja prijevoza otočani i oni koji odlaze ili dolaze sa otoka svakako jesu. I to ne moramo na svu sreću više objašnjavati, a i kad treba objašnjavat onda ma dosta onih koji su to u stanju objašnjavati. Gospodin državni tajnik mi je u replici odgovorio na ovaj dio koji se tiče prava na besplatni prijevoz djece o kojem smo govorili u prošlom sazivu sabora. Ja bih ipak podsjetio da na prijedlog zakona koji sam osobno predložio kao zastupnik kad god bi ga neki odbor odbio stvorilo bi se javno mijenje i pritisak da se to prihvati. Žao mi je što vlada nije iskoristila proceduralni poslovničku, poslovničku odredbu da jednostavno zakon u prvom čitanju koji je predložio zastupnik uzme kao svoj prijedlog u drugom čitanju, to nije bio neki veliki problem, ali na svu sreću taj problem je riješen. Paralelno s time jedini amandman u povijesti Hrvatskog sabora koji je podnio oporbeni zastupnik, a sabor je prihvatio, a vlada odbila bio je amandman zastupnika Davora Penića u onom kratkotrajnom šestomjesečnom sazivu Hrvatskog sabora, kad su kolege iz MOST-a koji su bili u vladi glasali suprotno od stava vlade. Na svu sreću vlada se raspala, amandman je prošao i zakon je prihvaćen i više se nije mijenjao. To pokazuje u stvari da senzibilitet za otoke ipak prelazi i ove većinsko manjinske granice u Hrvatskom saboru do te razine da je ipak moguće dakle da se i neki oporbeni prijedlozi prihvate, a evo da se i prihvate čak i kad je vlada protiv.

Što se toga tiče podsjetio bi da je jedan od slogana kojim vatrogasci u Hrvatskoj nastupaju je „vatru gasi, a brata spasi“, jedino su vatrogasci na otocima imali slogan „vatru gasi, brata i kartu plati“ i sada ovim amandmanom će se ovo kartu plati maknuti, konačno ajd.

Ali recimo da u manjim sredinama je to i neka vrsta kruga ljudi oko kojih sve drugo i sve dalje ide, za što god treba sada zovete njih. Jedina vrsta lokalne policije koju čelnici lokalne samouprave imaju navodne znakove lokalne policije su vatrogasna društva.

To se na svu sreću nije dogodilo, ali sam ja preventivno danas malo Butkovića ipak preventivno pohvalio da ne bi slučajno kiksao oko ovo zakona, obećao je da neće i u tom smislu evo ako vlada prihvati amandman HDZ, Klub SDP-a će i amandman Kluba SDP-a jer Klub SDP-a će sigurno podržati zakon, a ako ga ne prihvati onda ćemo vas malo zezati ali ćemo vjerojatno isto podržati zakon jer i bez toga je ovaj su rješenja bolja, a sa ovim će biti još bolja. Evo da ne ispade samo da oporba, da ne ispadne samo, da ne ispadne samo da oporba kritizira. Nadam se da će i drugi zakoni koji budu dolazili, a tiču se života na otocima iz drugih resora, trebamo i opet ponovit da je nama najbolje kad je taj resor bio u Ministarstvu prometa, jer sad je u Ministarstvu regionalnih razvoja sad regionalni razvoj, sad to je ministarstvo postalo zloglasno je se ministrica u zatvoru bivša, ali dobro nisu to krivi ovi iz službe, uprave za otoke. Dakle, da će i drugi zakoni koji se budu predlagali imati razumijevanje za otočne specifičnosti. Pa ako to ovoga službenici ili dužnosnici u ministarstvima ne budu imali onda neka ih barem potpredsjednik vladajuće stranke sa otoka na to upozori ako njega ne budu slušali, neka ga onda potpredsjednik kluba vladajuće stranke to upozori, ako ni njega ne budu slušali nego neka ih predsjednik stranke koji je barem po ocu sa otoka Posušaja, ako vas nikoga ne posluša onda zovite mene pa ću ih ja kritizirat opet. Može i tako.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, nakon svih ovih mojih prethodnih kolega koji su s otoka ja vrlo rado govorim o otocima, vrlo rado i govorim kad je problematika vezana uz otoke, nisam s otoka, nemam nikakvih niti korijena niti bilo šta vezano uz otoke, ali ja sam sigurna da sam jedna od rijetkih koja je nisam bila ja Jabuci i Palagruži. Sve sam otoke više-manje obišla, vidjela u puno njih bila i kad sam se bavila prostornim planiranjem i kad sam gledala prostorne planove otoka onda kad bi se referirala na nekakvu valu ili nešto što je bilo onda su se uvijek svi čudili, ali ja sam to obišla jer je to zaista nešto što i obišla sam u onom, onom ljepšem dijelu godine za otoke i otočane kad svi dolazimo, kad svi u tome uživamo, ali život na otocima je cijelu godinu. I kad je riječ o nekretninama i kad vas netko pita o vrijednosti nekretnine onda uvijek kažete da vrijednosti nekretnine postoje ono 3 glavne stvari, lokacija, lokacija, lokacija. Kad je riječ o životu na otocima onda postoji nešto, a to je kvaliteta prometne povezanosti tih otoka. I zato i čitam ovaj zakon sa dostav velikom pažnjom jer je riječ o jednom zakonu koji zaista treba izazvati i pažnju i odgovornost i važnost što sam zakon kaže o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu jer bez kvalitetne povezanosti koja mora biti cijele godine, naravno da će se život na otocima znatno smanjit. Ja sam u nekoliko stvari raspravljala ovdje i ukazivala na određene specifičnosti koje sam ja srela. U jednim od bivših prijedloga zakona je bio onaj problem dakle riješio se problem prijevoza djece i mladih s otoka kad su se školovali, ali je uvijek bio problem dakle vrlo jasno ću govorit ja sam dugo bila u jedrenju i očekujete da se jedrenje razvija na otocima, očekujete da jedriličarski klubovi budu na i na otocima, a onda je bio problem ti jedriličarski klubovi kad idu u bilo kakvo takmičenje moraju staviti na trailer te svoje male barke koje su u startu optimisti, a kasnije nešto drugo i određenim prijevozom doći na kopno i onda doći tamo gdje su bile regate. Pred par godina je to bio problem da dobiju i oni mogućnost jeftinije karte odnosno besplatne, to sad i već neko vrijeme je nedvojbeno, dakle svi oni koji se bave i nekakvim školuju na otocima, ali i neke svoje druge sportske aktivnosti, ja ovdje isključivo govorim o jedrenju i rješavaju negdje drugdje. Ja moram reći da sam nekoliko godina i pomagala i vodila bitku za nešto drugo i onda zapravo shvatite s čim se ti ljudi suočavaju i koji je problem tih ljudi. Jedna velika regata, govorim o regatama to je među mladima do 15 odnosno do 18 godina ili ove klase koje su nešto, se je organizirala na otoku Hvaru. U onom periodu kad nema turizma dakle ne u ljetnom periodu nego jesenskom da bi vam neko došao on mora proći doći do Splita sa svojim kombijem, sa svojim trailerom, sa barkama i tim barkama proći trajektom i na otok Hvar i platiti pri tom trajektnu kartu i za kombi i za sve one koji jesu i za trailer. I onda smo vodili bitku kako omogućiti da to bude jeftinija karta za njih jer je ta karata za njih bila strašno skupa, a želja je zapravo imate nekoliko aspekata, kao prvo aktivirate određenu djelatnost na otoku u periodu kad nema turizma, dakle gdje bi trebao biti interes svih, aktivirate određenu sportsku aktivnost koja je onda sad već postala i tradicija i uvrštena u nekakve Europa kupove koji su bila i treća stvar, pokazujete i taj jedan sportski aspekt Hrvatske i sve ostalo. I moram priznati da su te bitke bile dosta ovako interesantne, pa je onda na različite načine se je dovijalo kako omogućiti, od tema tko ovjerava da li klub ovjerava, dal oni stvarno jesu na tom takmičenju, kako se prijavljuju ili ne i to su neke stvari s kojim kad netko organizira regatu bez obzira da li je to ne znam u Primoštenu koji mi sad pada na pamet, on se s tim ne treba suočavati, a ovdje se treba. Ono što želim kroz ovu svoju raspravu naglasiti je sljedeće, život na otocima traži određenu empatiju i senzibilnost nas svih, svako od nas se susreće s tom problematikom u jednom dijelu i treba uvijek i mi ćemo kao tako se odnositi prema ovom zakonu, svako poboljšanje i korak naprijed treba u tom smislu i naglasiti i o tome i govoriti.

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Podržat ću ovaj Zakon o prijevozu u linijskom povremenom obalnom prometu jer kad se sjetim 2006.g. kao što je to kolega Bačić učinio u svom govoru u ime kluba sjetimo se i svih onih otpora koji su išli prema ovom zakonu i sindikata, i brojnih političara koji su govorili da će nas uništiti Grci, Talijani, da naša flota nema nikakve mogućnosti da im parira, da će radnici ostati bez posla, da će uništiti Jadroliniju, da će uništiti mlade brodare i da će taj zakon napraviti totalni nered u pomorskom prijevozu. 15 godina nakon toga mislim da je ovo zakon koji će proći jednoglasno u ovom domu, vjerujem u to da svi razumijemo što unutra piše i da želimo još bolji pomorski prijevoz nego što to imamo sada. A mislim da je sada jako dobar, da osigurava onu osnovnu svrhu i rješava ono prvo pitanje koje uvijek otočane muči kad ih pitate što žele najviše ili što im je najvažnije, uvijek je to pomorska povezanost na prvom mjestu, sve ostalo može i čekati, ali to uvijek mora biti na prvom mjestu. I kad pogledamo sve ove brojke koje znamo da jedanput to više riješimo jer kolega Zekanović namjerno izvrće činjenicu da mi ne znamo koliko mi imamo otoka imamo i Registar otoka koji funkcionira pa može pogledati 1244 otoka, otočića, hridi davno pobrojano i kao broj jasno iskazano. Naravno da nisu svi naseljeni, ali imaju velik broj luka čuli smo 435 luka što na kopnu, što na obali, od toga 101 u funkciji prometnog povezivanja. To je veliki sustav. Zamislimo to u zračnom prometu ili negdje drugdje, bilo bi velikih problema. Naravno da je taj sustav trebalo uskladiti i uskladiti zajedno sve to sa direktivama i sa zakonima EU i da smo kroz tu neku liberalizaciju ili tržišni odnos postigli ono što danas svjedočimo, da imamo bolje brodove, da imamo brže brodove, da imamo praktički i cijene na razini godine 2005. ili šeste uz sva poskupljenja goriva, posebno dizela itd. mi se i dalje vozimo. Reći ću na otoku Rabu vozimo se danas jeftinije nego 2005.g. za kunu, dvije, ali jeftinije. Imamo jednu cijenu otočne karte koja je 15 godina jednaka, znači da znaš što košta. Kad gledamo troškove koji su nekada dolazili do 400 milijuna kuna subvencija iz državnog proračuna, danas su na 314, 315 uglavnom svi znaju što ko dobiva i to je ono što je uspostavljeno kroz ovaj zakon. Jasno je da kad prevezete 13 milijuna i 800 tisuća putnika i 3,5 milijuna vozila da je to sustav koji je velik koji jednostavno traži pravila. Pokušajmo pobrojati incidente ili ne daj Bog nekih nesreća, gotovo da ih nema i to je jedna vrijednost cijelog tog sustava jer su brodari ozbiljni i računaju da ono što su potpisali moraju izvršit, postoje plovidbeni redovi koji funkcioniraju i ljetni, vansezonski i sezonski i jasno da na toj 51 državnoj liniji postoje jasna pravila. Bilo je otpora i prema otočnim iskaznicama i vinjetama koje smo unijeli, ali su pokazale svoju svrhu i danas više s time problema nema. Ovdje ću upozorit na nešto drugo što nas muči, mene sa Raba. To je da ne možemo nikako riješiti samovolju jednog čovjeka 9.g. koji ima svoju lučku upravu u drugoj županiji, 9.g. nije u stanju napraviti jedan običan javni wc, niti napraviti jednu rampu za sigurnost plovidbe, 9.g. uz sva dostupna sredstva, uz sve napore vlade, uz to da svi ministri mole i kume da je jedan čovjek, jedan ravnatelj županijske lučke uprave važniji od cijelog sustava, da ta linija koja ima milijun putnika i 250.000 vozila nema osnovne higijenske uvjete da možete tokom godine plovit. To je sramota i tu nitko ne može stati na red jednom takvom čovjeku, pa čak ni župani. Ja ne mogu to vjerovati, mi moramo naći načina da ti ljudi ne provode svoje samovolje. To je čista obična samovolja, nema toga što se u 9.g. ne može isprojektirati i izgraditi kad je sve jasno ko dan. Ovaj brodar, Rapska plovidba je jedan od brodara koji je konkurencija jedino Jadroliniji, nema drugog u trajektnom prijevozu. Taj brodar uredno plaća svoje koncesije, uredno sve što mu se naređuje, ali ne može odgovarati za loše uvjete plovidbe u toj luci uz sve obveze koje mu ovaj zakon nalaže. Ja molim ministarstvo da nađemo načina kako stati samovolji pojedinaca koji ruše sliku svih nas koji želimo živjeti normalno od toga na svome otoku i koristiti sve benefite linija koje postoje. Poštovani zastupniče, evo vi ste s otoka i ja sam jedno vrijeme radio na otoku i mislim da su vremena neusporediva onda i danas. Ja sam novine čitao u 6 sati, dnevne novine u 6 sati navečer, a da ne govorim o namirnicama i skupoći života na otoku koje su bile 30 do 50% skuplje. Pa vi iz vašeg iskustva možete, možete detektirati problem, iz onog moga je da je možda u ljetnim mjesecima problem vodoopskrbe, na koji način bi mogli riješiti to? I drugo pitanje, možemo li mi sada graditi brodove koji će biti zeleni, koji će koristiti ovaj goriva, a da nisu fosilna da bi zaštitili ono bogatstvo koje mi imamo? Kolega Šimičević, ovaj zakon ne rješava pitanje vodoopskrbe, to rješava Zakon o otocima, ali i tu je država dala svoju ruku otočanima i mislim da oni to itekako cijene, opet smo išli u izmjene da bi im dali još više mogućnosti, još više kubika i po povoljnijoj cijeni nego što je to bilo do sada i mislim da ta mogućnost tj. pravo funkcionira. Ono što se tiče zelene politike tj. ovog 10-ljeća ispred nas upravo ovaj zakon priprema brodare na to, ali oni su već pomalo ušli u dosta, dosta daleku fazu pripreme u tome i žele imati trajekte na alternativna goriva, da li će to biti vodik, da li će to biti neka druga možda sunčeva energija ili nešto ostalo to je na njima, zasigurno je da žele dati svoj doprinos iako će i dalje dizel kao pogonsko gorivo biti itekako važno u budućih 10-tak godina, sve ide prema tome da toga bude što manje i mislim da posebno brzobrodski prijevoz tu itekako ima što za reći jer [[Upadica: Hvala]] jer su pokušaji i već određeni projekti dali i druge rezultate. Uvažen kolega, kad ste već govorili o unaprjeđenju flote brodova želim vas podsjetiti na što što vi znate da je u tijeku izrada 6 brzih brodica za Hitnu medicinsku službu i spašavanja na moru, 12,5-metarski brodovi u potpunosti opremljeni sa opremom za hitno medicinsko zbrinjavanje sa ležajevima i sa 8 mjesta za spašavanje sa svom opremom. U fazi su izrade u brodovima, to je jedan projekt koji je nastao upravo zato da bi se unaprijedio život na otocima, a nastao je u suradnji Ministarstva zdravstva i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, pa se evo zahvaljujem na tom projektu i veselim se kad ih pustimo u rad i da povežemo 6 mjesta, 6 otoka sa kopnom i sa što bržom dostupnošću zdravstvene zaštite. Ja zahvaljujem i vama i na vašem doprinosu upravo tom projektu i drago mi je da je i moj otok jedan od tih koji će dobiti takav jedan brod Hitne medicinske pomoći, a reći ću i zašto je to nama važno. Mi danas kad govorimo o ljeti i zimi na otoku, evo idemo sada na otok, pa pogledajmo razlike sezonskog života ajmo reći ljetnog i zimskog. Jučer sam evo putovao, puše bura nekih 150-160 km/h, trajekt koji vozi 10 minuta vozi 40 minuta da bi spojio otok sa kopnom. U zimskim mjesecima hitna pomoć jednostavno ne može u svakim uvjetima, posebno u noći samo tako podignuti trajekt i prebaciti bolesnika ili pacijenta na kontinent, pa da ajde nekako dođemo cestom do Rijeke. Sva sreća da imamo višestruko povezane otoke sa dvije linije, pa trajekti to odrađuju, ako ne može na jednoj možda može na drugoj i zaista tu imamo veliku pomoć svih brodara, svaka čast dečkima iz Jadrolinije i iz Rapske plovidbe koji zaista to rade onako dragog srca i pomažu u svakoj situaciji i zaista im treba zahvaliti jer taj posao odrađuju časno na korist svima nama otočanima.

Evo ovdje kad govorimo o ovom zakonu htio bi reći stav hrvatskih vatrogasaca, posebno vatrogasaca iz priobalnog dijela Hrvatske, ali i svih vatrogasaca i članova Gorske službe spašavanja kao dvije žurne službe koje se kako su i moji prethodnici ovdje govorili u pozicijama kad odlaze na intervencije, a onda moraju plaćati trajekt i želili bi da se to usporedi odnosno izjednači sa onim kako vatrogasci imaju i kod autocesta, znači vatrogasci i ove žurne službe kad koriste autocestu onda imaju povlaštenu vožnju odnosno ne naplaćuje im se jer to je ono iz budžeta i prelijevate iz lijeve u desnu ruku, tako da mislim evo državni tajniče i uvaženi da razmislite o tom prijedlogu. Mi ćemo to dati kroz amandman evo ovdje našeg kluba kako je rečeno prethodno da se vatrogasce oslobodi tog prijevoza, da bude isto na kopnu i na moru. Posebno je važno ovo da su vatrogasci to koriste isključivo praktično kad su požari ili neki krizni događaji na otoku, a oni otočni vatrogasci oni to koriste ko to tamo može koristiti, možda neko manje vozilo, nekakav kombi, nekad kad imaju prijeć sa otoka na kopno i mislim da je to jedan razuman zahtjev, o tome smo dosta govorili kroz cijeli protekli period odnosno već od onda kad se dogovorilo ili odlučilo i stavilo u Zakon o cestovnom prijevozu da vatrogasci i žurne službe imaju besplatan prijevoz autocestom da se to ona napravi i ovdje. Ali uvijek je bilo rečeno kad se bude mijenjao Zakon o otocima ili o linijskom prijevozu da će se onda o tome razmišljat da će se tada ubaciti. U ovom prijedlogu zakona to nije dobro napravljeno odnosno u prijedlogu zakona je stavljeno samo jedan dio ovog problema i evo mi bi želili amandmanom to u potpunosti uredit na način da se vatrogasce uvažava, da imamo ista prava kao što imaju i vatrogasci na kopnu da tako i vatrogasci na moru i ovo normalno kad su intervencije da onda mi ne moramo ić tamo vadit karte kad prebacujemo vatrogasna vozila sa kopna na otoke i ako dođu vatrogasci iz kontinenta ili iz drugih dijelova Hrvatske pa da onda moraju tamo rješavat pitanje prijevoznih karata jer to je malo besmisleno da se tamo čeka red da bi se kupila karta, a ide se na pomoć u gašenju požara ili nekog drugog kriznog događaja za koji su pozvani vatrogasci i koji idu vatrogasci u pomoć. Znamo da na otocima vatrogasci nema ni velikog broja ljudi, a onda normalno da ne možemo imati takve vatrogasne snage da u tim kriznim stanjima nije potrebno da dođu i vatrogasci s kopna, pa onda već kad dolaze u pomoć da im se onda bar napravi kako je to napravljeno i sa autocestama i kako nam je to obećavano i u razgovoru s ministrom dosta puta i sa premijerom kada se bude mijenjao zakon da će se to uvažit.

Poštovani kolega zastupniče, drugi potpredsjedniče. Moram napomenuti da je ministarstvo napravilo veliki iskorak i osluhnulo je u prošlom sazivu ovoga Sabora i Vlade RH desetljeće zahtjeva i invalida i Bračkih pupoljaka i djece sa posebnim potrebama oko oslobađanja plaćanja linijskog prijevoza, posebice kada se ide u zdravstvene svrhe na kopno i sa samoga kopna, tako da evo osobno normalno i u ime cijele 10. izborne jedinice, a vjerujem i svih kolega koji su vezani za priobalje znamo što se sve događa na samim otocima kada je požarna sezona tako da je ovo jedan logičan amandman i logičan zahtjev koji vjerujem da ministarstvo uz male izmjene ovoga prijedloga zakona može usvojit. Uz ovaj zakon vjerujem da bi trebalo napravit i neki pravilnik oko prvenstva ulaska samih vozila u trajekte i ostale oblike prijevoza, ali evo puna podrška i vjerujem da će ministarstvo

Ovo što se tiče prava prvenstvenog ulaza tu mi nemamo problema odnosno kad je požar onda oni ljudi koji su odgovorni na trajektima oni to organiziraju, njima se najavi na vrijeme i oni organiziraju vatrogasce tu puštaju sa pravom prednošću prolaza i tu nemamo nekih problema, to ne bi trebalo posebno regulirat, to je regulirano kroz ovo djelovanje intervencijske službe odnosno upotreba zvučnih i svjetlosnih signala koji koriste sve žurne službe i na takav način onda ne bi trebalo dodatno u ovom zakonu to regulirati.

Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo želim završno reći još ponešto o ovom zakonu jer smatram da možda nisam u svojoj raspravi pojedinačnoj govorio baš samo o onome što nam je važno unutar tog zakona. Mi znamo da je on 2006. omogućio kabotažu, a da s ovim zakonom sada konačno rješavamo pitanje pravne stečevine EU u dijelu davanja ovlaštenja tj. za obavljanje javne usluge tj. koncesija. Mislim da ćemo s time konačno riješiti i taj Što se tiče dodjele potpora, ovaj zakon nalaže da se obavlja javna usluga tj. uskladit će se sa Zakonom o dodjeli državnih potpora i mislim da tu nemamo određeni problem jer više-manje znamo iz iskustva, a već smo imali ja mislim dva ili tri natječaja baš za sve linije od tada, to su petogodišnji ugovori koji su pokazivali da se u nadmetanju može dogoditi ono što smo i priželjkivali, da na profitabilnim linijama brodari plaćaju državi određenu koncesijsku naknadu njezin fiksni i varijabilni dio, a na neprofitabilnim linijama država subvencionira same brodare. Ja opet ovdje izdvajam ta naša 2 brodara kad govorimo o trajektnom prijevozu Jadroliniju i Rapsku plovidbu, imam malo nekada osjećaj da taj odnos nije jednak prema malom brodaru, to je u ovom slučaju Rapska plovidba i da za njih vrijede jednaka pravila kao i za Jadroliniju koja je, drži 90% ajmo reći pomorskog prometa. Ja znam da mi to ne možemo samo tako ovaj izdvojiti i reći vi ste posebniji, ali evo reći ću jedan primjer same naknade koju plaćaju za privez koja im je uvedena kao obveza. Ona je odmah stvorila problem zato jer plaćate uslugu koju vam netko ne pruža, nažalost. Govorim opet o samovolji pojedinaca, nekog ravnatelja lučke uprave koji čini ono što ga je volja. Hoće naknadu nije u stanju osigurati onoga koji će obaviti uslugu. Nije u stanju.

Znači tu moramo vidjeti na koji način da to funkcionira. Ja nisam protiv toga da se svima jednako gleda i to je u redu, ali da malo se vidi što sa tima, s tim ljudima koji kažem plaćaju uopće se financiraju od strane države ni na koji način, a imaju obveze kao i veliki brodari. Tako da u tom dijelu pozdravljam i ovaj zakon koji tu pokušava napraviti određene ustupke. Postupak javnog nadmetanja kažem na neprofitabilnim linijama ide kroz zakon znači o javnoj nabavi, a profitabilne linije idu po Zakonu o koncesiji. Kad govorimo o novom centralnom informacijskom sustavu to je nešto što će zasigurno biti nadogradnja onog sustava kojeg smo uveli, to su otočne vinjete 2009. godine, nakon toga otočne vinjete postaju otočne iskaznice, posebno za osobu, posebno za automobil i na taj način država uprihodi ako sam negdje vidio jedan znači ne mali prihod, gotovo 3 miliona kuna koliko dobiva gotovo i od samih koncesijskih naknada. Znači otočani izradu svake svoje iskaznice plaćaju, ali ona njima osigurava trajni popust znači prilikom putovanja, jedan puta kažem u danu. Ono što nam je važno u tom dijelu valjda će taj sustav kažem konačno znati što se događa na putovanju jer ima i tu svega, moramo biti, pogotovo u sezoni. I kad bi sve što imamo usklađivali i cestovni prijevoz, mislim da zračni više-manje jest taj gdje se ne može ne znam što napraviti, da bi imali i više reda. Znači pomorski prijevoz je jedan od primjera na koji način bi trebao funkcionirati sami sustav jednog prijevoza u RH. On se s ovim zakonom dodatno usavršava i dodatno nameće određene obveze i brodarima da budu još bolji i usklađeniji nego što su to bili do sada.

Izvolite. Zahvaljujem svima vama poštovane zastupnice i zastupnici koji ste imali izlaganje rekao bih jednu konstruktivnu raspravu vezano za prijedlog Zakona o prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, a sve u cilju poboljšanja usluge pomorskog prijevoza i prilagođavanja potrebama naših građana posebice našeg otočnog stanovništva. Svima nam je vjerujem u interesu osiguranje i ulaganje u učinkovit rast i razvoj kako pomorskog prometa tako i cjelokupnog hrvatskog pomorstva. Predloženim Zakonom o prijevozu u linijskom povremenom obalnom pomorskom prometu prvenstveno će se uskladiti odredbe vezane uz postupak davanja ovlaštenja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja s propisima EU. Također, postupci koji se odnose na postupanje prije dodjele potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge kao i postupci javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja uskladit će se sa Zakonom o javnoj nabavi, a postupci javnog nadmetanja za dodjelu koncesija na linijama sa ili bez obveze javne usluge uskladit će se sa Zakonom o koncesijama. Novim se zakonom uvodi centrali informacijski sustav javnog linijskog prijevoza CIS u koji brodari u realnom vremenu prenose podatke o očitanost putnika, karata prilikom ukrcaja putnika i vozila na brod te se detaljnije razrađuju odredbe o obvezama brodara prilikom očitavanja putnih karata kod ukrcaja, iskrcaja što dosadašnjim zakonom nije posebno uređivano. I želim tu naglasiti da nema nekakvog dodatnog nametanja, dodatnih administrativnih opterećenja. Radi se o tome da 3 postojeća odnosno 2 i treći postojeći sustav ćemo zapravo nadograditi i napraviti jedan objedinjeni koji će pružiti dodatnu transparentnost i evidentiranje u realnom vremenu. To evidentiranje putnika u realnom vremenu prilikom ukrcaja na brod od posebne je važnosti za statističko praćenje broja prevezenih putnika s kategorija putnika koji ostvaruju pravo na besplatni ili povlašteni prijevoz radi upravljanja troškovima koji za njih podmiruje država iz svog proračuna. Novim se zakonom jačaju javne ovlasti Agencije za obalni linijski promet uključujući i davanja ovlaštenja agenciji za obavljanje inspekcijskih poslova i nadzora nad izvršenjem Uredbe EU broj 117/2010 i primjene odredbi novog zakona. Donošenjem ovoga zakona će se dopuniti odredbe o računovodstvenom odvajanju i metodologiji računovodstvenog odvajanja te vođenja troškovnog računovodstva na razini broda i posade koji su do sada bile sadržaj podzakonskog akta. Odredbe novog zakona propisuju sadržaj financijskih i nefinancijskih izvještaja koje su brodari koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni sastaviti i dostaviti agenciji, specifični su za sektor javnog linijskog prijevoza s obvezom i bez obveze javne usluge, a osobito u pogledu mjera za sprječavanje prekomjerne naknade koja predstavlja zabranjenu državnu potporu. Navedenim zakonom pridonosi se također zelenoj tranziciji s konačnim ciljem očuvanja okoliša kao jedne od glavnih okosnica održivog modela rasta RH. Zastupnik Zekanović je ovdje spomenuo ulaganja u infrastrukturu, pa bi samo napomenuo neke od 32 projekta koji se financiraju samo iz europskih fondova bez nacionalnih sredstava. To su Cres, Crikvenica, Šibenik, propustio je reći da upravo kreće sa izvođenjem radova na terminalu Šibenik, Tkon, Sali, Split, Omiš, Korčula, Dubrovnik, Split, Rab, Pag, Brač, Šolta, znači nema nijedne županije u kojoj se trenutno ne radi, ne rade, ne izvode europski projekti koji se financiraju iz, iz europskih sredstava.

Uvažen državni tajniče, jako je dobro poznato tko su žurne službe u RH.

S obzirom da su to velika sredstva koja koštaju sanitetska vozila prijevoz trajektom za kopno, kao što imamo veliki trošak kad dignemo trajekt kojeg moramo platiti iako spašavamo život, to su sredstva koja jako opterećuju zavode za hitnu medicinu koje se nalaze u dalmatinskim i imaju otočno područje.

Prije ste napomenuli i projekt obnove flote i jako dobru suradnju između lučke kapetanije i službe hitne pomoći, tako da ćemo svakako razmisliti i o tom prijedlogu. U ovom trenutku smatram da najveći problem u financiranju imaju upravo vatrogasci, a i sve ostale službe za vrijeme hitnoće odnosno za vrijeme intervencija imaju besplatan prijevoz.

Pa evo moje pitanje i tj. iskoristio bi ovaj zakon, ali i ovu priliku, da mi evo nešto javno sada kažete oko ulaganja i planova upravo za luku Split. Znamo evo spomenuli smo ovdje i statistiku broja posjetitelja tj. broja i prometa i osoba i automobila, ali i tereta koji prolazi kroz samu luku Split, znamo od kojeg je ona značaja RH.

Dobro, ne treba previše trošit riječi o važnosti luke Split. Što se tiče ulaganja mi već sada ulažemo u luku Split, ja tu pohvaljujem jako dobru suradnju sa ravnateljem Lučke uprave Split. Nedavno je potpisan, mislim da je trenutno već i u izvođenju projekt u luci Split vrijedan preko 25 milijuna kuna.

Međutim, znam da je i u realizaciji izrada dokumentacije za izmještanje luke Split u sjevernu luku.

Uvaženi državni tajniče, još jedanput pitanje ima li mogućnosti da ministarstvo stane na kraj samovolji tog jednog pojedinca koji otok Rab drži u neizvjesnosti tj. ne čini ništa već 9.g. otkad je otvorena luka. Znači još jedanput govorim, nemamo javni wc, ima prostora koliko hoće, novac nikad nije bio problem. Rapska plovidba kao brodar mu godišnje uplati 2 milijuna kuna obveze, on to troši kako želi, nije u stanju izgraditi jednu sigurnosnu rampu za plovidbu tokom bure jer taj trajekt jednostavno ne može pristat i ne možemo riješiti pitanje koje je najvažnije za sve nas tamo da imamo normalne higijenske uvjete putovanja. Tamo je milijun putnika i 250.000 vozila, nitko mu ne može stat na kraj, saborski odbor je pokušao ništa, znači sabor ništa, ministri nitko, znači župan, ne znam tko, jednostavno nas taj čovjek dovodi do ludila i jednostavno ne znamo što da radimo, on opet ništa ne radi, a cijelo vrijeme uzima novce koji mu pripadaju po zakonu i nije u stanju napraviti osnovne stvari, dokumentaciju. Županija odnosno institucija o kojoj vi govorite je osnivač županija Ličko-senjska, prema tome ona putem upravnog vijeća ima najveću odgovornost u tom procesu. Mi smo upoznati s tim problema i nekoliko puta smo se stavili na raspolaganje da to tako kolokvijalno kažem i ponudili smo sredstva upravo iz svih dostupnih europskih, ali i nacionalnih sredstava smo se ponudili za pomoć. Ja se evo toplo nadam da će nam županijska lučka uprava doći sa gotovim projektima.

Poštovani državni tajniče, s obzirom, to ste vi sami rekli, a i u obrazloženju zakona se govori kako će se ovim zakonom ustvari omogućiti realizacija druge tranše plaćanja sredstava za NPOO.

Uvjet da ih isfinanciramo iz europskih sredstava su da oni budu u 100%-tnom iznosu na alternativan pogon, sad hoće li to biti ili vodik ili baterije o tome bi trebala dat riječ struka i oni koji se time bave. Inače tražimo model koji bi bio najbolji, nije isključen ni model i razgovaramo o tome da upravo Agencija za obalni linijski promet bude nositelj tog projekta putem kojega će se korisnicama tih linija dodijeliti brodovi na korištenje. Poštovani državni tajniče, pa evo molila bih da prokomentirate ili da date malo bolje objašnjenje vezano za zabrinutost brodara koje sam i ranije spomenula vezano za obvezu ulaganja u novogradnju i općenito za poboljšanje i modernizaciju flote.

Važna stvar je da se nijednom brodaru ne, nijedan brodar natjecatelj neće biti isključen iz procesa natjecanja zbog toga što nema novi brod. Ovim poticajem i ovim zakonom mi želimo poslati poruku da RH mora ić u korak s vremenom. Mi smo kao članica EU, a i kao članica UN-a preuzeli određene obveze bih rekao za prelazak na neutralno gospodarstvo. Nama je cilj da emisija što prije dođe na, emisija CO2 na nulu. Prema tome, jedan od najvećih zagađivača je upravo sektor prometa i na ovaj način smo htjeli poslat poruku, a otvaranjem europskih fondova dajemo i dodatan poticaj i pomoć našim brodarima da krenu u obnovu flote i stari brodova koje imaju da krenu na obnovljive izvore energije na pogone, a i oni koji kupuju da razmišljaju upravo o tim novim brodovima na obnovljive, obnovljive alternativne pogone.

Zahvaljujem. Kolega Bačić je digao povredu Poslovnika, u čem je za Isusa Boga…

Naravno da dobivate opomenu i stvarno nemam živaca moram priznati u 5 i 15 da se na taj način komuniciramo. Poštovani državni tajniče, ja ću se vratiti možda malo na temu luka. Da bi ta prometna povezanost mogla bit kvalitetna važne su nam i luke. Mi imamo neke luke koje su, dakle znamo da smo državnog značaja, županijskog, lokalnog i sve ostalog i znamo tko je nadležan za koje. Ono što imamo neke luke koje su još od doba Austro-Ugarske, pa se sad rekonstruiraju i dograđuju. Što, dakle vi imate određeno iskustvo iz ministarstva i znate određene podatke, mene zanima koliko je još tih luka koje je nadležnost države odnosno županije ove za lokalnog ne možete znat, ali pretpostavljam da ovo znate, koliko još tih luka mi trebamo dovesti na nekakvu pristojnu razinu da bi mogli osigurat ono što u ovom zakonu govorimo.

Spomenuli ste Austro-Ugarsku, pa evo često se u zadnje vrijeme kaže da se ovoliko obnova i ulaganja u luke nije radilo od cara Franje Josipa. Ja moram reći da je, zapravo temelj je te obnove i ulaganja u luke još su postavljeni za vrijeme dok je bio državni tajnik g. Bačić u Ministarstvu prometa, omogućeno je nama upravo članstvom u EU intenzivno ulaganje i ono sada iznosi preko milijardu kuna u ovom trenutku. Radi se o 32 projekta i oni su svi financirani iz postojećeg sadašnjeg još uvijek operativnog fonda konkurentnosti i kohezija. Na svu sreću mi u slijedećem razdoblju ne samo da ćemo imati mogućnost obnove dodatnih svega nekoliko luka koje su ostale neobnovljene nego čak ulaganje i u komunalne vezove jer znamo da naše otočane i sve one koji žive u primorskim mjestima jako tišti taj problem komunalnih vezova. Uvaženi državni tajniče, ja sam pokušao kroz pojedinačnu raspravu ukazat na jedan problem nejednakosti ovog stanja na autocestama i po prijevozu, brodskom prijevozu.

Što se tiče Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tu vam izražavamo punu potporu, toj inicijativi i amandmanu i vjerujem da će na sjednici vlade također biti jednoglasno usvojeno takav, takav amandman. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasat kad se steknu uvjeti. Sada idemo na točku: - Konačni prijedlog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 212.

Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Josip Bilaver, izvolite.

Zadovoljstvo mi je u svojstvu predstavnika Vlade RH uvodno vam izložiti prijedlog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda s konačnim prijedlogom zakona. Važeći Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda na snazi je od 1. studenog 2007.g. i od njegovog stupanja na snagu 4 puta je mijenjan i nadopunjavan. Dosadašnja provedba važećeg zakona pokazala je određene nedostatke kao što su nedostatno utvrđene odredbe u mjerodavnom pravu, te o pitanjima osiguranja broda, tereta i putnika, postojeće nedostatno reguliranje pitanja sigurnosti plovidbe, riječnog prijevoza, zaštite od zagađenja voda i okoliša s brodova, te pitanje uklanjanja brodova izvan luka, nedovoljna pravna regulacija i istraga plovidbenih nesreća, postupaka zaštite i spašavanja s brodova, nedostatak odredbi o postojećim skelskim prijelazima, zatim nepostojanja odredbi u smislu zakonske osnove o državnim potporama i pomoćima u brodarstvu unutarnje plovidbe, kao i potrebe redefiniranja pojma plovilo koji je do sada bio uzrok brojnih nedoumica i problema u praksi, a s tim u vezi i preciznog definiranja pojma broda unutarnje plovidbe s jasnim razlikovanjem od ostalih vrsta plovila. Isto tako dosadašnja provedba ovog zakona pokazala je određene nedostatke, te potrebu donošenja novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda kojim bi se uklonile, otklonile postojeće kolizije u odnosu na druge važeće propise. Stupanjem na snagu Zakona o lučkim kapetanijama, te Zakona o koncesijama utvrđena je nužna potreba donošenja novoga zakona radi njegovog usklađivanja s navedenim zakonima kako se ne bi dogodilo dvojako zakonodavno uređenje iste problematike. Također davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u javnim lukama na unutarnjim vodama trebalo je uskladiti s gore spomenutim Zakonom o koncesijama, a sve u cilju kako bi se izvršilo usklađivanje ovoga propisa s pozitivno pravnim propisima RH, te izbjeglo dvojako, a različito zakonodavno uređenje iste problematike. Zatim jasnije uređenje pitanja o državnoj pripadnosti, identifikaciji, te upisu i brisanju objekata unutarnje plovidbe kako bi se ostvarile pravne pretpostavke za staranje jedinstvenog upisnika brodova RH koji već postoji za pomorske objekte tj. radi uspostavljanja jedinstvenog upisnika pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe. Ovim zakonom potrebno je podrobnije pravno regulirati postojeća stanja na unutarnjim vodama RH koja nisu dosada uopće bila pravno uređenja, problematika pristana, privezišta, sidrišta, zimovnika, te obavljanja prijevoza putnika čamcem, zatim poslovi iznajmljivanja čamaca i drugo. Također u dijelu zakona koji se odnosi na područja luka i pristaništa unutarnjih voda potrebno je utvrditi novi razvrstaj pristaništa obzirom na njihovu namjenu i razraditi odredbe o redu luka unutarnjih voda s ciljem poboljšanja sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima, zatim propisati mogućnost obavljanja sporednih gospodarskih djelatnosti koje su manjeg značaja, a obavljaju se unutar maksimalno 20m2 lučkog područje za koje nije potrebna koncesija.

Ovaj Zakon između ostalog doprinijeti će razvoj konkurentnog i energetski učinkovitog prometnog sustava kao jednog od ciljeva nacionalnog programa oporavka i otpornosti, pa me zanima evo što se trenutno čini za ispunjenje toga cilja, jer nije dovoljan samo Zakon i Zakonske odrednice, zato je potrebna i odgovarajuća infrastruktura, pa me zanima i tu mislim što se poduzima na uređenje plovnog puta na našim rijekama, odnosno trenutno zanima me rijeka Sava kao naša najduža rijeka i najduži plovni put u Republici Hrvatskoj i kao i izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava što bi siguran sam evo bila jedna dobra podloga za omogućavanje i preusmjeravanje inter modalnog prijevoza tereta iz Podunavlja prema našim lukama na Jadranu. Pa evo slično kao i u pomorskim lukama također imamo i velika ulaganja na lukama na unutarnjim plovnim putevima. Čak 5 projekata koji se financiraju iz operativnog fonda konkurentnosti kohezija, 6 koji se financiraju iz fonda …/Govornik govori stranim jezikom/… te 2 projekta koja ćemo financirati iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti pokazuju da Ministarstvo zaista vodi brigu o ulaganjima u lučku infrastrukturu na unutarnjim plovnim putevima. Što se tiče gradova i luka tu je ulaganje u Slavonski Brod, u Vukovar, Opatovac, Zimovnik Opatovac, Sotin, Osijek to su sve luke, međutim ostaje nam svakako ulaganje, povećano ulaganje i briga o plovnosti puteva i na našim rijeka ja vjerujem da ćemo dat dodatan impuls u budućnosti na taj projekt. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Kad već spominjemo definiciju samih plovila od prošle godine znamo da lučke kapetanije provode tehničke preglede za brodice prema novome Pravilniku i ukinuta je trajna registracija. Samo me zanima okvirno u ovih zadnjih godinu dana je li pratite razvoj toga? Jer mislim to je obujam posla prevelik a da vidim broj samih, samih brodica i je li naše lučke kapetanije imaju dovoljno kapaciteta što se tiče kadrovskoga za obavit upravo taj posao, jer ti sami tehnički pregledi, vidjeli smo neke incidente koje smo imali na plovilima u našim lukama. Hvala Bogu njih nije bilo mnogo, ali taj tehnički pregled je ipak jedan sigurnosni preduvjet koji lučke kapetanije moraju obaviti i koji smo uveli. Samo je sad pitanje je li to možemo obaviti kada vidimo broj zaposlenika u lučkim kapetanijama i nasuprot broja brodica koje imamo. Pa svi Propisi koje smo mi uveli u cilju rekao bih podizanja standarda sigurnosti plovila kako na moru tako i u unutarnjem plovnim putevima. U prvi mah nisu baš dočekani sa velikim odobravanjem. Svakako, jedan od razloga je što se na taj način dodatno stvara i određeni financijski pritisak na sadašnje, odnosno na buduće vlasnike tih plovila. Međutim, sigurnost nema cijenu i smatram da je to dobar put i da smo uspjeli na taj način smanjiti u velikom broju veliki broj nesreća koji se prije događao. Što se tiče same lučke kapetanije, mi smo trenutno u fazi obnovi flote i koju želimo obnoviti u cjelokupnu u slijedećih nekoliko godina i svakako uz povećanje broja plovila podići kvalitetu rada naših djelatnika. Ovim Prijedlogom Zakona predloženo je između ostalog čl. 172 da točno koje lučke uprave će obavljati djelatnost na kojem području? Pa tako stoji pod točkom 4 da će pristaništima na području Nacionalnog parka Krka i Šibensko-Kninske županije upravljati lučka uprava Sisak. Mislim da bi bilo dobro još jedanput razmotriti zašto kad postoji lučka uprava Šibensko-Kninske županije koja upravlja pristaništima znam, uz more, svim ostalim da ona ne upravlja tada i pristaništima onima koji su unutar Nacionalnog parka Krka koji se nalazi isto na području naše Županije. Zahvaljujem na pitanju i moram se složiti da postoji poprilično logičnost vašeg prijedloga odnosno zahtjeva s kojima smo se mi susreli za vrijeme Javnog savjetovanja. Međutim, u ovom trenutku bez izmjena drugih Zakona nismo htjeli dovesti i sebe, ali i lučke uprave u jedan prazan prostor rekao bih i stoga smo ipak odlučili ići s ovim prijedlogom, ali isto tako možemo već sada najaviti da ćemo to uz izmjene onih Zakona, Zakon o pomorskom dobru, morskim lukama, pomorski zakonik uz donošenje tog velikog zakonika uz manje izmjene drugih Zakona povesti računa o tome i u budućnosti ispraviti možda i tu nelogičnost.

Poštovani državni tajniče, mene zanima ovaj jedan dio gdje se govori o administrativnom rasterećenju odnosno da će omogućiti poduzetnicima jednostavnije djelovanje vezano uz ovaj zakon, pa ću se baš referirati na odredbe koje kreću od čl. 137., pa ima jedno 4-5 članaka koji govore o tome kako, kako je u postupku tehničke dokumentacije za radove, pa kako se radi u postupku kad će se temeljem posebnog zakona ishoditi lokacijska odnosno građevinska dozvola odnosno kad nije potrebna lokacijska i građevinska dozvola i onda se tu meni se čini krenulo malo komplicirati cijeli postupak. Vi između ostalog, dakle tamo gdje će ići dalje lokacijska i građevinska je jasno, ali tamo gdje za radove nije potrebna lokacijska i građevinska tu vam postupak nije do kraja jasan i bojim se da neće biti riječi o rasterećenju nego o dodatnom opterećenju poduzetnika, pa molim da iskomentirate to. Mi, mi smo ovaj zakon donosili i donosimo zbog toga što ga moramo uskladit sa nizom, sa nizom zakona i Zakonom o lučkoj kapetaniji, Zakonom o koncesijama i ono što nas veseli da imamo povećane zahtjeve odnosno broj ulaganja od strane privatnika, posebice evo mogu napomenut zadnjih nekoliko mjeseci ekspanziju broja tereta u luci Slavonski Brod, u luci Sisak, tako da svakako nam nije bila intencija ovim zakonom dodatno opteretiti i dodatno zakomplicirati, ali ako i jesmo sigurno postoje načini kako da, kako i na koji način doskočit tom problemu.

No, ja vas pitam koliko će se zapravo olakšat i potaknut poslovanje u ovom sektoru osim ovih administrativnih rješenja jer kako zapravo potičete razvijeniji riječni promet jer evo sad ste spomenuli luku Slavonski Brod i ekspanziju njezinog poslovanja.

Luka Slavonski Brod je jedna od najvećih korisnika fonda za povezivanje, za povezivanje Europe i prije nekoliko mjeseci taj projekt je završen. On u sinergiji sa željezničkim prometom će sigurno doprinjeti gospodarskom razvoju i ekspanziji Slavonskog Broda i to nam je bio cilj. I ne samo u Slavonskom Brodu nego i u Osijeku i u Vukovaru i svim ostalim gradovima koji imaju razvijenu lučku, lučku infrastrukturu. Država je tu da napravi infrastrukturni okvir, da napravi zakonodavni okvir. Kada bude to uređeno onda će doći i privatna inicijativa, doći će i poduzetnička inicijativa. Naši ravnatelji lučkih uprava mislim da rade dobar posao na, upravo na privlačenju dodatnih investicija i ja vjerujem da nas u unutarnjim plovnim putevima očekuje samo, samo napredak.

Kao što znamo to je bio prvi projekt od svih riječnih i morskih luka na području RH koji je odobren za sufinanciranje iz fondova EU. Ukupna vrijednost projekta izgradnje terminala je iznosila tj. iznosi 145 milijuna kuna, dok će se ugovorom za sufinanciranje je prihvatljivo 90% troškova odnosno to izračunom dođemo do 117 milijuna kuna. Taj projekt je pojedinačno najveći od svih ulaganja u lučku infrastrukturu na unutarnjim plovnim putevima. On je svakako na lučkoj upravi koja provodi postupke javne nabave. Koliko ja imam informaciju zadnju mislim da je donešena odluka o izvođaču radova i da je postupak na državnoj komisiji za javnu nabavu tako da ovisno o njihovoj žurnosti očekujemo nakon toga i početak izvođenja radova. Osim tog projekta u lučkoj upravi Osijek mi imamo i imali smo radovi i na športskoj infrastrukturi, ali i na Batini i na svim ostalim projektima koje ondje razvijamo. Ali isti problem kao što je i u Slavonskom Brodu je naravno i u Osijeku, a to je, ono što nam slijedi, a to je jači, veći obujam rada na poboljšanju plovnih putova. Sada ću otvoriti raspravu o ovoj točci i prva će govoriti u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Dakle mi imamo u hitnoj proceduri evo u kasnim satima onaj dan kad imamo i aktualno prijepodne koji dosta izmori sve saborske zastupnike, a i sve oni koji sudjeluju u raspravama, imamo u hitnoj proceduri prijedlog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Meni je žao što je on u hitnoj proceduru, mislim da bi bilo puno bolje i učinkovitije da smo išli s ovakvim zakonom u dva čitanja jer bi se onda između dva čitanja moglo izdefinirati neke stvari. Uvijek ostanem malo zabezeknuta, probam si objasniti zašto neki zakon koji je vrlo jednostavan se odlučuje na dva čitanja, a neki koji zaista bi tražio još neku dodatnu i raspravu i možda i nekakva poboljšanja, odlučimo se ići na jedno čitanje. Mi imamo 3 zakona iz oblasti, tako da kažem ministra Butkovića, sva 3 idu u hitnoj proceduri, dva danas, jedan sutra. Ja kad sam ih malo gledala onda sam to čitala u kontekstu proračuna, pa sam razumjela u kontekstu proračuna zašto ste se odlučili za hitnu proceduru da bi neke stavke trebale biti u proračunu, ali ne treba biti to uvijek tako. Tako da tolko o hitnoj proceduri. Ono što je za ovaj zakon važno ja to čitam s nekoliko aspekata. Jedan aspekt je naravno onaj recimo upravno pravni i svi elementi da bi zakon bio moguće provediv, drugo su ljudi koji sudjeluju u provedbi tog zakona i treće su neke stvari koje, malo ću vremena si dopustiti vezano uz kanal Dunav-Sava koji je i tu spomenut i koji ne znam već kolko puta spominjemo, pa ću si potkraj dopustiti par rečenica vezano uz to. Prvo je vezano uz dakle ono što sam i državnom tajniku uputila vezano uz procedure. Dakle, mi s jedne strane deklarativno, ja nisam srela niti jedan zakonski prijedlog u kojem se deklarativno nećemo u startu reći nekoliko stvari. Prva stvar je da ovim zakonom omogućujemo administrativno rasterećenje ili pojednostavljenje procedura, zatim da će, na taj način ćemo imati kvalitetan utjecaj, pa će poduzetnici moći jednostavnije raditi i zatim se kunemo sad pod najnovijim su plan, zeleni europski plan, pa naravno mi onda uz to vežemo svoj NPOO, pa govorimo o tim, o tom ekološkom aspektu i naravno svaki zakon ima onaj jedan dio informatizacije, pa će sve bit informatizirano, a u javnom prostoru imamo prilike čuti kako je to kad se jedno ministarstvo odlučilo kako je ta ministrica završila , ali neću o tome nego ću se vratiti na temu zakona. Ono što sam i rekla, dakle ono što sam ja srela u oblasti kojom sam se ja bavila i kojom se još uvijek pratim i nastojim baviti, a to vam je oblast prostornog planiranja i građenja i oblast kako ishoditi i dobiti dozvole. S jedne strane ćemo se deklarativno reći da imamo procedure koje, koje trebaju biti brže, koje moraju biti jednostavnije i sve ostalo i to, to mene podsjeća na onaj jedan vlak. I sad neko, onaj koji, onaj stari vlak koji ide na ugljen i sad ovi naprijed u lokomotivi pokušavaju sav taj ugljen što brže trpati da vlak brže ide, a oni u zadnjim vagonama utrpavaju se u vlak. Tako da mislim da se je tu samo ministarstvo malo zakompliciralo život i nakon nijedan zakon nije uklesan u kamen, tako da nije ni ovaj.

Taj akt vam je inače upravni postupak, dakle ministarstvo će imati upravni postupak. Ali ministarstvo će imati upravni postupak i u slučaju kada nije potrebno izdavati ove akte jer se radi o radovima koji će, za koje ne trebate ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu odnosno potvrdu glavnog projekta. Vi ćete i tu imati taj postupak jer ćete tražiti jednako tako za to posebne uvjete odnosno iza toga određenu suglasnost i tu imate i u postupku još i one koji su na lokalnoj razini. Tako da nisam sigurna da će si tu ministarstvo olakšati život odnosno manji je problem što će si ministarstvo, hoće ili neće olakšati život, veći problem vam je što ćete onom koji će raditi, koji će biti izvođač tu imat problem. Naravno da tu se govori da je komunikacija moguća i elektroničkim oblikom jer danas je teško da drugačije nije, ali dajte malo sad je, mi smo prvo i drugo čitanje, dakle o ovom će se zakonu glasati. Malo si sve zajedno vidite što i kako tu je. Dalje od čl. 140. imate onaj upravni postupak vezan uz prometnu suglasnost, dakle tu su mi stvari malo nešto jednostavnije, ali ovaj dio razlikovanja kad iza tog idete na lokacijsku ili građevinsku dozvolu odnosno kad ne idete bojim se da tu niste do kraja jasni, pa si malo pročitajte i malo vidite što i kako ćete se tu, tu izdešavati i što će vam tu biti problem. Jednako tako imate od odredbe, one odredbe od čl. 162., pa nadalje, a to vam je vezano kako idu odnosno tko daje i pod kojim uvjetima, koje su, kakve su luke i onda u čl. 162. lučko područje državnog tijela uredbom određuje vlada, što je apsolutno jasno, a lučka područja luke posebne namjene, dakle posebne namjene znaju se gdje je, koje su definirane sad tu, odlukom određuje ministar i onda na tu odluku naravno nema žalbe, ali se može pokrenuti upravni spor. Pretpostavljam da taj postupak nije upravni nego ide samo odluka na koju ide upravni spor, da ste se na taj model odlučili. Tu možete imati problem na, dakle govorim samo ovaj upravni dio, mislim da tu ste si malo zakomplicirali stvari, ali po zakonu ćete raditi, pa ćete vidjeti o čemu je riječ. Nekako sam malo to ubrzala, ali sam htjela to naglasiti jer stvarno imam osjećaj u želji tog deklarativnog rasterećenja da opterećujete i da opterećujete sustav koji je ministarstvo onda ministarstvo naravno ne radi samo nego traži od terena određene suglasnosti i određena mišljenja da to nije propulzivnije ni brže nego u želji da bude napravite kontraefekt, ali zakonu dajmo prilike da radi, da bude, pa ćemo vidjeti o čem je riječ. Čim je tema un…dakle plovidba unutarnje vode mi to spominjemo. Prvi put je za kanal Dunav-Sava je spomenut, ja sam u literaturi našla njega spomenut je 1893.godine. Bio je jedan sastanak u Vinkovcima gdje se govorilo o nužnosti tog kanala, dakle 1893. Ja moram priznati da sam ja prvi put bila na području Vukovara odmah nakon mirne reintegracije Podunavskog prostora. To je bila ja mislim proljeće tamo prema ljetu 1998.godine kada sam bila član Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš za kanal Dunav-Sava i zaista smo u jednim uvjetima vrlo neobičnim, tad tamo niste imali gdje sjest de facto i popit kavu. Dosta velika komisija je išla i bili smo i na terenu koliko se teren mogao obići obzirom na niz uvjeta, jer je išla procjena utjecaja na okoliš za kanal Dunav-Sava jer je to tada bio jedan važan projekt. Između ostalog je bilo vrlo važno i brzo se morao donijeti i prostorni plan područja posebnih obilježja, pa je on pred 10-tak godina iza ove procjene donešen. I, nema ja se bojim niti jedne Vlade tamo negdje od 2000-tih na ovamo koja u svojim planovima ne spominje kanal Dunav-Sava. Mislim da se sad i uz Nacionalni plan otpornosti i oporavka jednako tako spominje taj kanal. A, čini mi se da je 2021.godine došlo vrijeme da zdravo razumski zaista se razmisli, da se vidi, odnosno koliko se može vidjeti, jer bojim se da nakon što nas je ova korona skroz izbacila iz cipela sve zajedno da nekakve projekcije razvoja tamo do 2050. u kojem smjeru će ići su ovako neka iluzija, ali što zapravo hoću reći to pokušavam sažet u jednu rečenicu.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici Predlagatelja, kolegice i kolege.

Unutarnja plovidba grana je prometa koja ima još uvijek nedovoljno iskorišten potencijal stoga je svrha donošenja ovoga Zakona da na suveren način reguliramo pitanje plovidbe i luka unutarnjih voda, a ujedno da otklonimo postojeće kolizije u odnosu na druge važeće propise. Predloženi Zakon usklađuje se sa Zakonom o lučkim kapetanijama i Zakonom o koncesijama kako bi bilo jednako zakonodavno uređenje, uređenje iste problematike. To se odnosi na ovlasti iz nadležnosti lučkih kapetanija, inspekcijskog nadzora na pitanje sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, te na davanje koncesija na obavljanje lučkih djelatnosti u javnim lukama na unutarnjim vodama. Stoga će se ovim novim Zakonima i to ovim kojeg sad razmatramo o plovidbi i lukama unutarnjih voda kao i Zakonom o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojeg smo razmatrali u prošloj točki. Osigurati jednoobraznost u provedbi zakonskih obaveza upravljanja javnim lukama.

Donošenjem ovog Zakona poboljšat će se normativno uređenje problematike na unutarnjim vodama, smanjit će se administrativna opterećenja i pojednostaviti procedure. To će se osigurati kroz usklađivanje sa Zakonom o lučkim kapetanijama, jer će se do sada razdvojene funkcije sigurnosti plovidbe na moru od funkcija sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama uskladiti i objediniti kroz jedinstveni administrativni sustav. Očekujemo da će se ovime osigurati efikasnije i ekonomičnija i kvalitetnija usluga kako građanima tako i gospodarskim subjektima a također ovim Zakonom neka pitanja će se podrobnije urediti kao što su uvjeti i način stjecanja stručne i dopunske osposobljenosti članova posada, vođenje brodskog dnevnika, utvrđivanje pravnih pretpostavki za izradu i vođenje evidencija o svjedodžbama brodaraca na razini Europske unije, a time će se objediniti podaci o brodarcima i njihovim osobnim ispravama u postojećim evidencijama koje Ministarstvo vodi za pomorce s ciljem evo objedinjavanja podataka pomoraca i brodaraca na jednom mjestu. Jasnije se uređuju pitanja o državnoj pripadnosti, identifikaciji upisi i brisanju objekata unutarnje plovidbe kako bi se ostvarile pravne pretpostavke za stvaranje jedinstvenog upisnika brodova Republike Hrvatske koji već postoje za pomorske objekte, odnosno uspostavit će se jedinstveni upisnik pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, jer današnji pomorski upisnik je elektronski za pomorce dok brodari unutarnje plovidbe imaju knjigu upisa i ta potvrda odnosno svjedodžba o upisu može dobiti samo u papirnatom obliku. U segmentu plovidbe na unutarnjim vodama želimo također povećati sigurnost plovidbe i zaštiti okoliš od onečišćenja. Prijedlogom Zakona s ciljem zaštite okoliša jasnije je i sveobuhvatnije definirana zaštita voda i okoliša od onečišćenja i objekata, s objekata unutarnje plovidbe. Ovdje moram podsjetiti da bi se prema Europskom zelenom planu trebala postići klimatska neutralnost do 2050.godine, a zašto je potrebno među ostalim i smanjenje emisija CO2 iz prometa od 90% i u svrhu ostvarenja ovoga cilja sve članice Europske unije pa tako i Republika Hrvatska moraju snažno potaknuti razvoj multi modalnog prijevoza i preusmjeriti promet cesta na zelenije vide prometa kao što je prijevoz željeznicom i unutarnjim riječnim plovnim putevima. Stoga očekujemo da će donošenje, te provedba ovoga zakona pomoći revitalizaciji unutarnjih plovnih puteva, a unutarnji plovni putevi u RH su u usporedbi sa plovnim putevima zemalja EU i trećih zemalja u našem okruženju jedni od rekao bih jedinstvenih i rijetkih iz perspektive zaštite očuvanja prirode. Naime plovni putevi naših rijeka nisu znatno promijenjeni u građevinskom i u nekom industrijskom smislu odnosno na svoj prirodi oblik i stanju po uzoru na druge zemlje na području EU. Uzimajući u obzir europsku mrežu plovnih puteva jasno se može zaključiti da rijeke u RH za razliku od većine europskih rijeka nisu kanalizirane, na njima ne postoje znači nikakve građevine umjetnih prepreka poput brana, ustava, prevodnica, koje bi evo onemogućile prirodnu migraciju biljnih i životinjskih vrsta. Međutim, stanje rijeka u RH u plovidbenom smislu izrazito je pogoršano u odnosu na druge oblike održivih ljudskih aktivnosti kod višenamjenskog korištenja vodne cjeline, posebice mogu reći stanje plovnog puta rijeke Save i Drave. S tim u vezi u prometnom smislu treba uložiti sve moguće resurse kako bi se osigurala potrebna i odgovarajuća infrastruktura, ali vodeći računa da se pri tome ne ugrozi i ne pogorša sadašnje stanje ekologije na rijekama u RH. U skladu sa planom puta prema uspostavi jedinstvenog europskog prometnog područja planira se do 2050.g. više od 50% tereta koji se prevozi cestovnim putem na udaljenost prijelaza koja je veća od 300 km premjestiti na druge vrste prijevoza kao što je to željeznički ili vodni uz pomoć učinkovitih teretnih koridora i za ispunjenje tog cilja bit će potrebna i odgovarajuća infrastruktura. I u tom smislu trebalo bi razmisliti o ideji koja je začeta prije više od 250.g., a to je izgradnja kanala Dunav-Sava. Taj višenamjenski kanal bi značio smanjivanje dužine puta prijevoza prema zapadu Europa 400 km, prema istoku 80 km. A konkretno, evo prijevoznici tereta uvijek traže najkraću i najpovoljniju rutu u vidu intermodalnog prijevoza i taj kanal bi označio prekretnicu u preusmjeravanju prijevoza tereta s Dunava na željeznicu do jadranskih luka i naravno obrnuto i također izgradnja tog kanala pomogla modernizaciji poljoprivrede u Slavoniji budući da bi on bio neki osnov za sustav navodnjavanja, bio bi naravno i važan čimbenik za obranu od poplava, te siguran i za okoliš. Kanal Dunav-Sava usudim se reći slavonski je Pelješki most jer izgradnjom tog kanala povezali bi se unutarnji plovni putevi, znači Sava, Dunav, Drava unutar granica RH. Smatram da bi od hrvatskog nacionalnog interesa odnosno od naše državne i europske važnosti bilo potrebno povezat unutarnje plovne puteve unutar jedinstvenog prostora EU. Upravo vam je sada prilika da u skladu sa zelenom Europom odnosno u skladu sa ciljevima prelaska prometa s cesta na druge zelenije alternative krenemo realizirate takve velike i korisne projekte. Podsjetit ću, višenamjenski kanal Dunav-Sava uvršten je u strateške projekte RH. … [[Govornik se ne razumije]] vodama je vrlo kompleksan posao, ali ako se ispravno i strateški upravlja vodama , kako morem tako i vodama na kopnu to zasigurno donese višestruku korist za gospodarstvo i društvo u cjelinu.

Hvala vam lijepo potpredsjedniče, državni tajniče i suradnici, poštovane kolege i kolegice. Evo kad raspravljamo o Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda prvo što nam je na umu je to da bi vodni putevi i riječne luke trebale ostvarivati zasigurno jači učinak i više se koristit za gospodarski razvitak prvo istočne Hrvatske, a onda i cijele RH. Sve naše riječne luke i njihova pristaništa karakterizira nerazvijena infrastruktura i nepovezana logička mreža. S obzirom da je riječni promet RH dio europskog prometnog sustava jer smo rijekama povezani sa gotovo cijelom Europom i time imamo dobre pretpostavke za razvijeni riječni promet. On se do danas unatoč svem tom ne koristi u svojoj punini. Luke na rijeci Savi stagniraju iako je promet u unutarnjim vodnim putevima efikasniji, ekološki najprihvatljiviji i u krajnjoj liniji najisplativiji oblik prijevoza. Stoga podržavamo svako dodatno unaprjeđenje i jačanje ovog sektora kako bi u konačnici maksimalno koristili sve benefite riječnog prijevoza. Očekujemo da će donošenje novog zakona potaknuti jačanje unutarnje plovidbe, te da ćemo krenut putem da sve naše riječne luke imaju svrhu zbog koje jesu jer znamo da se evo primjerice već smo spomenuli ranije u replikama luka Brod u koju je uloženo jako puno novca, zapravo većinu godine ne može koristiti i zapravo joj se uopće ne može prić vodenim putem zbog vodostaja. Samo sekundu, da, naše velike rijeke zapravo treba iskoristit u većem dijelu godine i osigurat zapravo plovnost u što većem broju dana kroz godinu. Da bi obnovljena flota koja je planirana ovom, ovim izmjenama i koja će se zapravo poticati mogla radit i da bi stručni kadrovi imali sigurno zaposlenje i da bi što manje plovila bilo u raspremi a što više njih u pogonu, nužna je zapravo upravo ta plovnost. Kad sam spomenula stručne kadrove treba reći da je iz područja izmjena koja se odnosi na posadu broda unutarnjih voda u smislu uvjeta i načina stjecanja stručne i dopunske osposobljenosti članova posade, Hrvatska se naravno može pohvalit kao zemlja koja je poznata po kvalificiranoj posadi i zapovjednicima a znamo da je stvaranje stručnog kadra posebno brodaraca to je sustav stjecanja kvalificiranja posade unutarnje plovidbe, dugotrajan i kontinuiran proces koji će se sada unaprijediti. Kao što sam rekla treba im omogućiti zaposlenje u ovom za nas i za Slavonce i za Baranjce tradicionalnom zanimanju. U najvećem dijelu Zakon se usklađuje s direktivama Europske unije a od ostalih izmjena ostaje otvoreno pitanje koje se odnosi na plovila u raspremi, to sam jednim dijelom spomenula i na Odboru, ali evo vjerujem da će i u završnom izlaganju državni tajnik malo više obrazložit.

Govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Razlika u atmosferi i broju prisutnih na raspravi o plovidbi morem i plovidbi rijekama je znakovita. Vjerojatno i sam sadržaj rasprave i trajanje itd. i ova tema je ustvari i manje atraktivna od one prošle zato što nemate skupinu građana koja ustvari se samo s time identificira, o tome ovisi svakodnevni život, a ne samo rad. Ovo što je kolegica Marina rekla o tradicionalnim zanimanjima odnosi se uglavnom na one ljude koji tamo rade a javni prijevoz rijekama se kod nas u pravilu i ne koristi osim skelama, ali to nije sad, to nije sad tema. Radi se, čak je i javna rasprava Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću imala četiri, četiri sudionika od koga su troje bili s mora, jel tako? Jedan iz Šibenika i jedan iz Senja što je dao dvije primjedbe i tek je ustvari jedan gospodin Marinović dodao primjedbu koja je prihvaćena ili primljena na znanje oko dakle između ostalog i vojnih brodova itd. To ustvari pokazuje nama da u ovome Zakonu nema puno spornih stvari. Da je Vlada kao što to obično radi iskoristila usklađivanje ili primjenu direktiva Europskih zato da pošalje Zakon u hitno čitanje i usput napravi skroz formalnom dijelu gledano novi Zakon obzirom da je važeći Zakon uz nekoliko izmjena na snazi od 2007.godine.

Izvolite.

Ja ću u ime rijetkih panonskih mornara reći nešto o ovoj problematici, jer doista sam sretan da je konačno ovaj Zakon došao na dnevni red ovdje u Saboru i da možemo nešto nešto reći reći o tome jel. Ne samo da ću izraziti zadovoljstvo što će ovaj Zakon praktički uskladit naše zakonodavstvo sa Europskim zakonodavstvom itd. više sam zadovoljan zbog toga što će se ovim zakonom ispraviti odnosno preciznije definirati mnoge odredbe i pojednostaviti procedure kod provedbe često nekih projekata koji su jednostavno zbog velike velike kompliciranosti odnosno nedorečenosti Zakona bile često teško teško provodljive jel. Ja sam o toj problematici riječne plovidbe odnosno naših unutarnjih rijeka i plovidbe po njima često govorio i to uglavnom u smislu da doista Republika Hrvatska treba više i značajnije puno značajnije koristiti potencijale koje pružaju naše naše rijeke i u smislu plovidbe kao plovnih puteva ali isto tako i u smislu turizma, razvoja turizma, razvoj općenito gospodarstva na tom području jel. Kad gledamo činjenicu odnosno gledamo geografski položaj odnosno razmještaj naših rijeka barem ovih glavnih da kažemo rijeka Dunava, Save, Drave, vidimo da često puta odnosno u velikom dijelu te rijeke poklapaju se praktički i sa Državnom granicom i činjenica je nažalost da su one prije 30 godina odnosno u vrijeme Domovinskog rata bile praktički totalno blokirane, da je infrastruktura na njima bila gotovo potpuno uništena, da je smanjen ili gotovo nestao flota, riječna flota i da je jednostavno je to sve na neki način zamrlo na tim rijekama jel. No, danas nakon 25 godina nakon Domovinskog rata upravo te naše rijeke i to treba poslužiti nam kao glavna poveznica ne samo prema Državama susjedima našima nego i prema srednjoj Jugoistočnoj Europi i šire, koliko god je to koliko god je to moguće jel. U tom smislu prije 7.g. mi smo na Dunavu u Batini, ja dolazim tamo sa Dunava jel, praktički iz općine Draž, sagradili smo pristanište, turističko pristanište za riječne kruzere i to je u početku prvih godinu dvije dana išlo dosta teško, međutim već 2019.g. mi smo imali preko 150 pristajanja turističkih kruzera u tom pristaništu. Koliko je to značajno za razvoj kontinentalnog turizma ne samo Baranje nego cijele Osječko-baranjske županije mislim da doista nema potrebe sada da, da o tome, da o tome govorim jel. Trenutno također upravo tamo u Batini odnosno neposredno u blizini tog pristaništa radimo na jednoj riječnoj marini odnosno komunalnom pristaništu koje je se pokazalo kao nasušna potreba vezano za vezivanje tih čamaca koji su nažalost do sada vezivani diljem odnosno duž plovnog puta rijeke Dunava jel i na taj način ćemo praktički povećati i sigurnost plovnog puta Dunava, a ujedno na jedan način uvesti reda u, u, u samom, u samom tom dijelu jel. Sam projekat se odnosi negdje na nekih 50-tak i nešto vezova, a već sada imamo unaprijed rezerviranu odnosno najavljenu potrebu negdje oko 55-'6 vezova, tako da sreća da projekat će se moći ako bude potrebe i nadograđivati tako da ćemo vjerojatno osigurati dovoljan broj vezova. Još jedan problem što želim naglasit odnosno ono što će se ovim zakonom ispraviti, a to je problematika plutajućih plovnih objekata, poglavito na rijekama odnosno stajačicama na našim jezerima, tamo imamo stari tok Dunava. I ti plutajući plovni objekti jednostavno nisu bili precizno definirani kako, pod kojim uvjetima i gdje se mogu postavljat, dakle tako da je često bilo pojava nelegalnog postavljanja maltene cijelih naselja na vodi jel, danas sada ovim zakonom se to precizno definira, tako da evo zahvaljujući tome kažem vjerujem da ćemo i taj, taj problem ovaj uspješno riješit. To je u čl. 60., 61. i 62. vrlo precizno definirano tko, gdje i pod kojim uvjetima može takva plovila postavljati, kako kažem bi to bilo sve uređeno po zakonu. Poštovani zastupniče Šašlin, spomenuli ste pristanište za riječne kruzere u Batini odakle i dolazite i kako ste imali velik broj kruzera prije pandemije, to je ja bih rekao da je u gradu Osijeku prije pandemije bilo 34 riječna kruzera koja su pristala sa preko 4000 gostiju. 30.3.2021. svečano smo otvorili pristanište za kruzere u gradu Osijeku u vrijednosti od 13,8 milijuna kuna u potpunosti financirano iz proračuna RH.

Ovaj doista i ne samo da smo omogućili dolaske kruzera tamo nego smo omogućili i polaske kruzera iz Osijeka prema srednje europskim gradovima odnosno lukama na Dunavu ovaj tako da smo našim građanima koji evo ovih godina praktički su otkrili i taj način odnosno vid turizma ovaj omogućili da oni praktički kreću iz Osijeka. Ono što želim naglasiti da je vrlo bitno da se osigura plovnost rijeke Drave u svim uvjetima, a to je poglavito bitno u onim ljetnim mjesecima kad su vodostaji najniži da se osigura plovnost odnosno izmuljivanje pijeska koji kažem nažalost često puta jednostavno zbog neodržavanja otežava odnosno onemogućava pristanak brodova u, u pristanište odnosno u luci u Osijeku. Evo doista Osječko-baranjska županija daje velik naglasak na razvoj kontinentalnog turizma, a upravo ovaj riječni turizam je jedan od najvažnijih segmenata tog.

Pozdravljam Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, na snazi je od 1. studenog 2007.g., te je 4 puta mijenjan i nadopunjavan. No bez obzira na njegove izmjene i dopune dosadašnja provedba ovog zakona pokazala je nedostatke u primjeni. Npr. u njemu su nedovoljno utvrđene odredbe o mjerodavnom pravu, odredbe o pitanjima osiguranja broda, tereta i putnika. Nadalje, nisu zadovoljavajuće regulirana pitanja sigurnosti plovidbe, riječnog prijevoza, zaštite od zagađenja voda i okoliša s brodova, uklanjanje brodova izvan luka. U zakonodavnoj se praksi pokazala i potreba preciznijeg označavanja pojma plovilo koji pojam je do sada bio uzrok brojnih nedoumica i problema u praksi, te se s tim u svezi precizno definira brod s jasnim razlikovanjem od ostalih vrsta plovila. Sve je to rezultiralo potrebom donošenja novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda kojim bi se navedena pitanja preciznije uredila, te otklonile postojeće nedoumice u odnosu na druge važne propise. Sada s ovim prijedlogom zakona preciznije bi se uredio vodni promet na unutarnjim vodama RH i sigurnost plovidbe unutarnjim vodama. Također predloženim zakonom bi se smanjila administrativna opterećenja i pojednostavila bi se samim time njime i procedura. Ono što je važno za naglasiti da će prijedlog zakona imati pozitivne učinke ne samo po održivi razvitak JLS vezano za razvitak zelene i plave infrastrukture kao ključnih instrumenata jačanja otpornosti na klimatske promjene i rastuće izazove koje oni postavljaju po urbani i gospodarski razvitak urbanih područja i zaštitu okoliša. Razvitak riječnog prijevoza kao održivog i zelenog modaliteta javnog gradskog prijevoza po uzoru na neke Europske gradove poput Beča, Budimpešte ili Londona. Te, naravno vezano za razvitak nautičkog turizma na unutarnjim vodama kako je već i ranije u raspravama i spomenuto, već i na određeni broj malih i srednjih poduzetnika putem izdavanja elektroničkih isprava u smislu pojednostavljenja i ubrzavanja postupaka njihovog dobivanja i smanjenja troškova njihova pribavljanja.

O njoj ćemo glasati kad se steknu uvjeti. Nastavit ćemo s radom sutra, u četvrtak u 9,30. Prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.